Ja ću samo kratko. Prvo, istini za volju, to su dobro naučene rečenice, znate ono – nemojte da se vraćamo u istoriju. To zvuči sjajno, zvuči divno. Međutim, kada se utvrđuje rezultat nečega, onda se gleda šta su prethodne radnje, šta su posledice tih prethodnih radnji, činjenja i nečinjenja, propusti i sve ono što je odlikovao neki prethodni period. Znate, kada pogledate 1992. godinu, ne postoji zakon, i ne može da kaže – ma pustite to šta se radilo 15 godina, kao da je važno, malo uzimali kredite, rasturali opštinu, uništavali firme, to sada nije važno, nego dajte mi da vidimo šta ćemo sada. To je super. Međutim, kao sa Kosjerićem, znate kada zateknete dug, možda je taj predsednik opštine bio najdivniji čovek na svetu, ostavio je dug dva budžeta, dva budžeta zaduženja. Vi znate koje je to opterećenje za jednu lokalnu samoupravu, dva budžeta te malene opštine. Ja vas malopre pitam da li ste iz Kosjerića, a vi klimate glavom i kažete da jeste, a vi ste iz Užica. Ja sam mislio da ovde vladaju neki principi akademske čestitosti, ali nisam siguran da je to slučaj, ali očigledno je da vi ne znate šta se dešava u Kosjeriću. To dobro proučite, a ja ću vam dostaviti sve ono što sam ja video i to imate u javnim izvorima informisanja šta se sve dešavalo u Kosjeriću i kakva je situacija nastupila posle najdivnijeg čoveka koji je upravljao opštinom Kosjerić. Nema veze, pustite opštinu Kosjerić, problem sa opštinom Kosjerić je što su ti ljudi bačeni na milost i nemilost i što se sada bore. Došli smo do toga, pošto ta opština svakako ne može da se kvalifikuje u red onih koji mogu da odvoje značajna sredstva za protivgradnu zaštitu. Međutim, što se tiče svega ostalog, verujte da ovde nema, možemo mi sada da pričamo politički ovako ili onako, ali ono što je suština da će ovo zakonsko rešenje napraviti danas nešto bolje nego što je bilo juče. Da li će to biti poslednje najbolje rešenje, mi to danas ne znamo, kao što ni oni 1992. godine kada su ga ukidali, nisu pretpostavili, niko nije sa namerom to uradio, nisu dobro razmišljali, kao što ni sve ostale vlade nakon toga nisu razmišljale, hajde da uredimo ovu oblast. Ova Vlada, Vlada Aleksandra Vučića hoće da uredi ovu oblast, hoće da donese zakon, hoće da pomogne da Srbija što manju štetu ima, da proizvođači imaju što manju štetu i da se one institucije koje su nadležne za hidrometeorologiju, za predviđanja, bave ujedno i preventivom, zaštitom od grada. Replika, Zoran Babić. Završavamo sa replikama. Gospodine Markoviću, samo malo, Babić se već bio javio za repliku na vašu repliku. U međuvremenu se ministar prijavio. Valjda Babić ima prednost, on se pre toga javio, ali završavamo repliku, Babić još ima repliku i završavamo sa replikama. U Narodnoj skupštini važe neka druga pravila i ta pravila su definisana Poslovnikom o radu Narodne skupštine, a brzi prsti i javljanje, pre su za neke kvizove kojih ima na televizijama sa nacionalnim frekvencama, ali ta pravila ne važe ovde. Pošto je kolega Marković postavio neka pitanja, vrlo rado ću da odgovorim. Zašto nije bilo više para i zašto nisu rakete kupljene? Znate, nisu kupljene, gospodine Markoviću da bi se podmirio dug koji je ostavio vaš bivši predsednik u gradu Beogradu sa 22% deficita budžeta grada Beograda. Jednu milijardu evra nam je ostavio duga. Nisu, gospodine Markoviću, zato što smo morali da nadomestimo i šest miliona evra pokradenih na rekonstrukciji Bulevara Kralja Aleksandra. Pa, znate li građani Srbije koliko raketa može da se kupi samo za jedan marifetluk i za jednu krađu na Bulevaru Kralja Aleksandra u iznosu od šest miliona evra? Nismo mogli da kupimo zato što smo morali da podmirimo svu štetu koju je vaš ministar Saša Dragin napravio u Azotari. Nismo mogli da kupimo pre zato što smo morali da nadoknadimo štetu sa optičkim kablovima Olivera Dulića. Nismo mogli da kupimo zato što smo morali da nadoknađujemo štetu koju ste napravili u Razvojnoj banci Vojvodine, pa u Fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine, svuda gde jeBojan Pajtić upleo prste i gde je DS uplela prste, svuda je minus, e tu smo morali da nadoknađujemo štetu i Univerzal banci i u Agrobanci i u rekonstrukcijama raznim i gde god ste uradili nešto i da ste uradili nešto ostavili ste minus. E, da bi se na vreme kupile rakete morali ste da ostavite uređeniji, pošteniji, odgovorniji posao. To niste uradili, gospodine Markoviću, i morali smo da nadoknađujemo vašu štetu i vaše kriminalne radnje.

Zahvaljujem gospodine potpredsedniče. Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da kažem da se poslanički klub SPS u potpunosti slaže sa stavom da zarad opšteg i javnog interesa ovu izuzetno važnu i značajnu oblast, odnosno posao zaštite i odbrane od grada treba i mora posle toliko godina da bude uređen posebnim zakonom, zakonom koji će na jedan celovit način urediti ovo izuzetno važno i značajno pitanje, zakonom koji će kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, gospodine ministre, unaprediti jedinstven sistem odbrane i zaštite od grada, kao integralni deo sistema zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i drugih nesreća. Složiću se u konstataciji da trenutni aktuelni sistem nije funkcionalan, da jeste nekako razjedinjen i da umnogome takvom sistemu jeste i doprinela odluka iz 2011. godine da ovaj posao bude poveren, odnosno da bude u nadležnosti MUP. Naravno da se u tom trenutku jesu javili brojni problemi i vi ste o tome govorili poput nedostatka kadrovskih kapaciteta, nemogućnosti angažovanja i finansiranja lica za delovanje, odnosno strelaca, nabavke protivgradnih raketa i mislim da ste izrekli jednu sjajnu konstataciju u tom kontekstu, da kada je već ovaj posao poveren MUP, onda je bilo logično i da MUP bude nadzorni organ ili da upravlja i „Putevima Srbije“ i „Srbija vodama“

Dakle, imamo jedan loš sistem, sistem koji na određen način jeste, nažalost paralizovan. Mi ovo ne govorimo da bi kritikovali nekoga ko je 2011. godine pokrenuo inicijativu za donošenje ovakve odluke, dakle ne pozivamo na odgovornost. Prosto, želimo na ovaj način da ukažemo na potrebu da se sistem menja, da se sistem unapredi i zakon o kojem danas govorimo jeste upravo rezultat rada i koordinacije nekoliko ministarstava unutar aktuelne Vlade Republike Srbije i zakon o kojem danas govorimo upravo predstavlja, složićemo se, jedan odgovoran i ozbiljan odnos Vlade prema ovom izuzetno važnom i značajnom pitanju. Verujemo da usvajanjem ovog zakonskog predloga hoće biti unapređen sistem odbrane i zaštite od grada na teritoriji Republike Srbije, da hoće biti precizno i jasno definisane nadležnosti i Republike Srbije i pokrajine i naravno lokalne samouprave i da hoće biti definisan jedna stabilan sistem finansiranja kada je reč o poslovima odbrane i zaštite od grada. Investiranje u protivgradnu zaštitu, odnosno u zaštitu i odbranu od grada se i te kako isplati. Analize nekih ekonomskih efekata govore, recimo, da jedan dinar koji se uloži u zaštitu od grada može biti čak vraćen do 14 puta više u nekom doglednom vremenskom periodu. Već je bilo o tome reči, intencija ovog zakonskog predloga jeste da se kroz jedan integralni pristup u zaštiti, da se obezbedi jedan integralni pristup u zaštiti od elementarne nepogode grada, uz kombinaciju aktivnih mera zaštite, odnosno odbrane, i pasivnih mera zaštite, odnosno osiguranja. Mi mislimo da je ovo dobar koncept. Mislimo da ovo jeste dobar pristup koji može dati željene rezultate i koji recimo sa aspekta poljoprivrede konkretno, pošto poljoprivreda nažalost i poljoprivrednici jesu najugroženiji, može omogućiti da se sačuva više plodova, što opet znači bolju snabdevenost, što znači niže tržišne cene, manji uvoz, veću uposlenost u prehrambenoj industriji, a sa druge strane, ovakav koncept i ovakav pristup, ono što je takođe veoma važno, može rasteretiti republički budžet, odnosno manje intervencije od strane republičkog budžeta i lokalnih samouprava kada je reč o naknadi štete. Zaštita od grada definitivno jeste gorući problem poljoprivrede. Mislimo da se svi možemo složiti u konstataciji da poljoprivreda jeste realna razvojna šansa Srbije i da su evidentne mere koje Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo preduzima kako bi se poboljšala investiciona i poslovna klima i poboljšao investicioni i poslovni ambijent u poljoprivredi. Poljoprivreda jeste jedan od retkih sektora koji u godinama iza nas ostvaruje suficit kada je reč o spoljno-trgovinskoj razmeni. Primera radi, u 2014. godini u periodu kada su Srbiju zadesile teške elementarne nepogode, poplave, imamo suficit, mislim otprilike preko milijardu evra. Ovo sasvim dovoljno govori u prilog konstataciji koliko je važno na pravi način kroz jedan kvalitetan zakonski okvir urediti i definisati ovo pitanje, odnosno urediti i definisati ovu oblast. Usvajanjem ovog zakona mi ovo pitanje rešavamo kroz jedan sistemski pristup, što je veoma važno i dolazimo do onoga što zapravo jeste najpotrebnije u ovom trenutku, a to je da se na najjednostavniji i najsigurniji način zaštite poljoprivrednici, pre svega od elementarne nepogode grada. Ono što takođe želim da kažem, a vezano je za ovaj zakonski predlog, smatramo da jeste pozitivno to što su lokalne samouprave imale priliku da daju sugestije i predloge na nacrt ovog zakonskog predloga. Između ostalog, ovaj zakonski predlog jeste povučen iz procedure da bi se uvažile određene sugestije i predlozi i da bi došli do što kvalitetnijeg zakonskog okvira. Pozitivno je i to što je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije održano nekoliko kvalitetnih javnih rasprava, što su se mogli sagledati i čuti predlozi i sugestije zainteresovanih strana, zainteresovanih lica, obrazovnih i naučnih institucija i što su prilikom izrade ovog zakona uvažavana i korišćena dokumenta relevantnih međunarodnih organizacija. Dakle, mi zaista verujemo da usvajanje ovog zakonskog predloga hoće omogućiti da se trajno i održivo reši funkcionisanje ovog sistema, da u dugoročnom smislu hoće biti otklonjeni svi oni problemi i nedostaci koji su se nagomilavali godinama unazad i koji su otežavali funkcionisanje ovog sistema i da ćemo konačno staviti tačku na jednu konfuziju i haos koji je postojao na terenu. Što se tiče trećeg zakonskog predloga o kojem danas govorimo samo u nekoliko rečenica, iskoristiću priliku da saopštim stav SPS, dakle tačno je da ova oblast jeste regulisana Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima koji jeste usvojen 1977. godine. Tačno je i to da poslednja izmena ovog zakona jeste učinjena 1994. godine i same činjenice kada je usvojen zakon i kada je urađena poslednja izmena u parlamentu dovoljno govore da je potrebna nova zakonska regulativa. Jasno je da važeći zakon ne prati savremena tehnička rešenja, nije prilagođen savremenim propisima i da se nameće, kao što je ministar rekao, obaveza odvajanja zakonskih regulativa. Dakle, donošenjem zakona mi verujemo u ono što je definisano kao cilj koji se želi postići kada je reč o ovom zakonskom predlogu, da se obezbede sve pravne pretpostavke da u skladu sa savremenim tehničkim dostignućima i propisima razvijenog sveta EU Srbija postigne apsolutnu saglasnost kada je reč o zakonodavnoj uređenosti u ovoj oblasti. Ponoviću još jednom, u potpunosti podržavamo i smatramo opravdanim ciljeve koji se žele postići usvajanjem ovog zakona. Pre svega, tu mislimo na veću zaštitu i bezbednost imovine i lica, efikasniji rad državnih organa, bolju saradnju državnih organa, korišćenje međunarodnih standarda i međunarodne prakse, donošenje i primenu novih podzakonskih akata i tehničkih propisa. Kaznene odredbe i pokretanje prekršajnog postupka jeste usaglašeno sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, usaglašavanje sa Zakonom o hemikalijama, kao i usaglašavanje odredbi sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema mera zaštite od požara.

Poštovani predsedavajući, zaista mislim da nije u redu da se na ovakav način, bez obzira da li vi predsedavate ili neki drugi, vaše kolege iz predsedništva, odnosite prema poslanicima opozicije. Sve vreme smo u neravnopravnom položaju i zato ja sada hoću da se pozovem na član 104. Poslovnika o radu, koji govori o tome da imamo pravo da ukažemo na te povrede Poslovnika u slučaju da se pogrešno protumači izlaganje koje smo imali. Ovde se nameće pitanje da li je gospodin Babić uopšte bio u sali u prepodnevnom delu rasprave, da li je uopšte slušao ono što smo govorili u našim izlaganjima. Rakete su kupljene, to je rekao i ministar i to nije bilo sporno. Ovde se nameće pitanje ko je odgovoran što rakete koje su skladištene u Užicu nisu prevezene u Kragujevac, sa izgovorom da nije obezbeđeno dostavno vozilo. Ja vas molim da obrazložite povredu Poslovnika, a ne da sada vršite repliku na izlaganje pojedinih narodnih poslanika. Objašnjavam kontekst zbog čega sam pogrešno protumačen i zbog čega sam posle doživeo salvu uvreda od gospodina Babića, koji je pričao i o Beogradu, i o Srbiji, samo nije pominjao „Beograd na vodi“ i neke projekte koji su potpuno zbunili građane Srbije. Imam pravo da to obrazložim. On je vršio repliku prema vama.

To je pod znakom navoda, mislim da se razumemo. Ali, dužnost je predsedavajućeg da to spreči, opet na dostojanstven način. Prema tome, ja vas molim da u tom smislu vi, kada govorite o povredi Poslovnika, morate učiniti meni jasnim šta sam ja to učinio kada sam povredio Poslovnik, a ne šta je Babić govorio. Izvolite.

Unapred sam najavio da završavamo krug replika koje izlaze, ja sam to procenio, iz domena rasprave o zakonu koji je na dnevnom redu i smatram da to više nema smisla.

Gospodine predsedavajući, s obzirom da i vi niste bili u sali u prethodnom periodu, odnosno u prepodnevnom delu, kao ni gospodin Babić, ja sam u svojim izlaganjima upravo potencirao činjenicu da u Predlogu ovog zakona, gde se otvara velika budžetska rupa od preko 500 miliona dinara ugrožava funkcionisanje institucije… Pustite vi da li sam ja bio pre toga u sali ili ne.

Pričao sam o tome da je izostala odgovornost po mnogim pitanjima, zbog čega su ljudi oštećeni, zbog čega su bili izloženi velikim nepogodama, bez zaštite države. Gospodin Babić… Molim vas kao druga i prijatelja da sednete, bolje nego da ja preduzimam mere.

Verovatno je svemu tome doprinela i agresivnog grada koji je zadnjih godina sve agresivniji, kao i drugih nepogoda. Dugo smo bez zakona. Od 1968. godine sprovodi se odbrana od grada.

Sve to u zadnje 23 godine funkcioniše bez zakona, i odbrana od grada. U takvim uslovima, bez zakona, gde RHMZ i Sektor za vanredne situacije deluju zajedno, pojavljuju se lokalnesamouprave koje nemaju obavezu i bez ikakvog reda i sistema kupuju rakete i delimično plaćaju protivgradne strelce. U ovakvim uslovima odbrane od grada, gde nema sistema, gde nema odgovornosti, pojavljuju se veliki problemi u odbrani od grada, a nameće se rešenje da se mora doneti novi zakon, koji danas u Skupštini imamo. Predlog zakona o odbrani od grada daje dobra rešenja, imajući u vidu sledeće činjenice, da se klimatski uslovi menjaju u smeru sve češćeg i razornijeg grada i drugih nepogoda. Usled grada, sve češće nastaju ogromne štete u poljoprivredi i šumarstvu, na stambenim i ekonomskim objektima, a njihovo produženo delovanje štete je i na prehrambenu industriju i sve što se naslanja na sirovinsku bazu u poljoprivredi. Broj dana praćenja je preko 100 u toku godine ili dejstva preko 50. Mislim da je to ozbiljno, sa tendencijom da će se taj broj dana povećavati. Apsolutna uspešnost odbrane od grada ne postoji. Ona ide do 70%, što je i sam ministar rekao i zavisi od vremena dejstva i efikasnosti i tada, ako se na vreme dejstvuje i efikasno, mislim da može protivgradna odbrana da bude uspešna i da bude blizu 70% Gradonosni oblak ne poznaje granice opština ili gradova i potrebno je dejstvovati u fazi njihovog razvoja. Što se dejstvuje na većoj teritoriji, uspešnost je veća. Zato odbrana od grada mora da se sprovodi jedinstveno na nivou Republike. Predlog zakona o odbrani od grada definiše na najbolji način sistem odbrane od grada, jer svako drugo rešenje ne bi bilo održivo. Ovaj predlog zakona omogućava realan i održiv sistem odbrane od grada i to kroz najvažnije odrednice. Obezbeđuje jedinstvenost i celovitost na celoj teritoriji Republike.

Tu je zastupljen najviši nivo stručnosti. Protivgradni strelci će biti angažovani od strane RHMZ i jako je dobro da oni budu u jedinstvenom sistemu i da imaju minimum jedinstvene naknade iz razloga što svi protivgradni strelci, bez obzira gde su u Srbiji, rade isti posao. Nabavka protivgradnih raketa isto tako. Međunarodna saradnja, o kojoj je bilo malo reči danas, mora biti na visokom nivou iz razloga što sa zemljama iz okruženja, a pogotovo preko Drine, sa te strane nam dolazi najveća opasnost od grada. Lokalne samouprave imaju svoje mesto i ulogu i treba da je imaju, jer neposredno sarađuju sa nadležnim organima, podršku u angažovanju strelaca, procenama štete od grada itd. Što se tiče finansiranja, ovde je bilo puno reči o finansiranju, mislim da se i tu poboljšava stanje, a pogotovo je bilo malo reči, mislim da će o tome kolega Marijan govoriti, predlozi da 5% od davanjau zakup državnog poljoprivrednog zemljišta se usmeri u protivgradnu zaštitu. Možda ovaj zakon treba popraviti sa predloženim amandmanima, prihvatanjem određenih amandmana, a pogotovo onih tehničkih koji nisu suština. Čini mi se da u članu 7, izveštaj o pripremljenosti, bilo je dosta reči, da se pomeri izveštaj o pripremljenosti sistema odbrane od grada sa 15. aprila na 1. april, da u članu 9. procenat štete ne bude sedam dana, nego da bude do 45 dana, da se u članu 19. preciznije definiše da nadzor vrši Ministarstvo za poljoprivredu. Ovaj Predlog zakona u primeni daće svoj doprinos. Prvo, osiguravajuće kuće, pored toga što će davati 10% od premije za protivgradnu zaštitu, biće manje štete, manje će plaćati i njihov prihod će biti veći. Poljoprivredni proizvođači i prehrambena industrija biće u velikoj meri zaštićen proizvod zato što će efikasno funkcionisati odbrana od grada, a što je cilj svih proizvođača. Sve u svemu, svi smo mi u ovoj državi dobitnici donošenjem ovog zakona i pravilnom primenom. S obzirom da je posle 23 godine ponuđen zakon sa jako dobrim rešenjima, rekao bih bravo Vlada, bravo ministre, tako da će ovaj zakon sa određenim prihvatanjem amandmana biti jako dobar i primenjiv, jer je deo jedinstvenog sistema i jedinstvena su komandovanja. Ovde ne može drugačije da se reaguje, nego na ovaj način kako je predloženo ovim Predlogom zakona. Samo bih kratko rekao da ovaj zakon upotpunjuje izmene i dopune Zakona o ministarstvima, gde se jasno kaže u članu 3. ko je nadležan za funkcionisanje ovog zakona, odnosno Predloga zakona o odbrani od grada.

Hvala. Pošto su ovlašćeni predstavnici iskoristili svoje pravo, sada prelazimo na listu prijavljenih narodnih poslanika. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, gospodo iz ministarstva, dame i gospodo poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o odbrani od grada čijom primenom će se, kako se očekuje, značajno unaprediti protivgradna odbrana i precizirati nadležnosti na republičkom, pokrajinskom i na lokalnom nivou uprave. Ovo je klasičan oblik preventive. Šta god ko želeo da kaže i kojoj god političkoj opciji pripadao, do sada smo se uglavnom bavili posledicama, a malo pre smo čuli koliko taj period dugo traje – 23 godine. Zakon je mnogo bolji od onog koji smo imali do sada. Prilagođen je propisima EU, što je možda propušteno da se kaže.

Ovim Predlogom zakona uređuje se i stabilan način finansiranja poslova odbrane od grada sa preciznim definicijama uloge i obaveza jedinica lokalne samouprave. Takođe, uređena je i oblast međunarodne saradnje u sistemu odbrane od grada, s obzirom da na području naše zemlje štete od grada često dostižu razmere elementarne nepogode. Ovo je jako važna stvar i moj kolega iz LSV je pre mene o tome govorio koliko je važno sagledati, tj. kada govorimo o ovome, kada definišemo ovu oblast koliko je važna međunarodna saradnja. U protekloj deceniji na teritoriji Srbije u proseku je godišnje bilo između 100 i 110 dana sa potencijalno opasnom oblačnošću. Država je do danas, naravno i građani, pretrpela ogromnu štetu zbog toga.

Naravno, ovo je prilika da se konačno napravi jedan jedinstven sistem protivgradne zaštite, a ne da imamo jedan sistem, tj. nemamo sistem gde su razne nadležnosti raštrkane, što po lokalnim samoupravama, što po nekim drugim ministarstvima i naravno da u takvoj situaciji svako pokušava, kada dođe do neke nevolje, da spere odgovornost sa sebe. Naprotiv, čini mi se da se sve namešta tamo gde i treba da mu je mesto. Vlada Srbije je navela da se od samog početka funkcionisanja protivgradne zaštite u okviru MUP-a postojali određeni problemi, a da je najveći nastao zbog nemogućnosti finansiranja angažovanja i rada strelaca i nabavke protivgradnih raketa.

Mislim da je to rečeno, ali treba ponoviti da ne bi raznim poluinformacijama dovodili u zabludu građane. Za kršenje zakona kreću se od 10 hiljada dinara do milion dinara, i to mora biti.

Novčana kazna od 100 hiljada dinara do milion dinara je predviđena za pravno lice ako ograniči prolaz lica koja se bave odbranom od grada i transport raketa do radarskog centra ili lansirne stanice, odnosno ako se izvode radovi u zaštitnoj zoni radarskog centra ili lansirne stanice koji sprečavaju radarska merenja ili dejstva raketama. To je takođe vrlo važno. Važno je i to da će biti povećana naknada koja je do sada bila mizerna. Koliko sam uspeo da shvatim, ona će biti oko osam hiljada dinara, što je otprilike tri puta više nego što je to bio neki prosek koliko su ti ljudi dobijali do sada, onda možete misliti u kojim su uslovima ti ljudi radili. Sezona odbrane od grada počinje danas, a trenutno se raspolaže sa svega četvrtinom neophodnih raketa i prosto mi je neverovatno da neko kaže zašto mi danas govorimo o njemu i zašto zakon treba da se donese po hitnom postupku. Iz Sektora za vanredne situacije u MUP smo čuli da je za sezonu dovoljno najmanje 12 hiljada raketa, a da se sa zalihama od prošle godine, uz nabavku koja je u toku, trenutno može podmiriti polovina potreba. To je još jedan razlog zašto zakon moramo da usvojimo po hitnom postupku. Ove godine od grada braniće se oko pet miliona hektara poljoprivrednog zemljišta, a od čega je dva miliona hektara u Vojvodini. Nadležni su prošle godine utvrdili da je za efikasnu odbranu od grada potrebno čak 25 hiljada raketa, ali treba reći i to da naša zemlja nikad nije imala, koliko je meni poznato više od 12 hiljada koji je predstavljao neki minimum da bi Srbija mogla da se obezbedi. Osim sektora iz MUP, rakete za svoje stanice mogu da nabavljaju i lokalne samouprave i to je dobro i dobro je što su postojale lokalne samouprave koje su imale svest o tome i finansijskih mogućnosti da dotiraju za ovakve stvari. Naravno, da su to neki do sada radili i naravno da je to pozitivno za te lokalne samouprave. Treba reći to da nacrt ovog zakona o odbrani od grada je usaglašen, da su sprovedene javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Mislim da to nismo mogli čuti danas. Problem manjka i raketa i strelaca treba reći vrlo jasno da je postao hroničan od 2009. godine i upravo od tada SPO upozorava na štetu koja je bila moguća, a šteta je u jednoj godini bila takva da je bila tri puta veća od toga da je država recimo izdvojila da kupi 25 hiljada raketa koliko je, kažem, potencijalno bilo potrebno Srbiji. Znači, samo u jednoj godini šteta je bila tri puta veća. Srpski pokret obnove je o tome govorio mnogo puta i mnogim vladama, ali nažalost nije bilo sluha. Iako je naš sistem od odbrane od grada napravljen tako da radarima u 12 aktivnih protivgradnih centara ne može da se promakne nijedan sumnjiv oblik, nedostatak raketa ipak vezuje ruke. Dozvolite mi samo još jednu rečenicu, bukvalno. Nacrt zakona predviđa da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju iz budžeta Srbije, budžeta jedinica lokalne samouprave, dela premije osiguranja od useva, to smo čuli 10% premije, naknade za odbranu grada i drugih izgora, u skladu sa zakonom i mislim da je dobar predlog, da bi ga trebalo razmotriti da 5% zakupa od poljoprivrednog zemljišta da bi i ta finansijska sredstva mogla da budu vrlo važna, kada je u pitanju odvajanje sredstava za ovako nešto. Dodao bih možda samo još to da smo mi narod koji voli da slavi, da smo malo manje vatrometa imali, pogotovo u Beogradu prilikom raznih proslava, a malo više novca koristili za kupovinu raketa, verujem da bi danas imali, možda

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, gospodine Mariću, poštovane koleginice i kolege poslanici, na samom početku svog izlaganja želim da istaknem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati Predlog zakona o zaštiti od grada, kao i druge predloge zakona koji su danas na dnevnom redu. Pripremajući se za ovu sednicu pokušala sam da pronađem podatke o tome šta je o protivgradnoj zaštiti pisala štampa, pa ću podsetiti na samo nekoliko naslova objavljenih prošle godine, „štab za vanredne situacije traži dodatna sredstva“, „Dačić: pročešljati sistem protivgradne zaštite“, „grad pokosio voćnjake u selima kod Čačka“ itd. Pročitala sam i da se Srbija svrstava u grupu zemalja sa najmanje efikasnim sistemom protivgradne odbrane i dok je on u EU po statistici efikasan u 50% slučajeva u Srbiji taj procenat iznosi tek 20% Valjda je i ovo dovoljan razlog za usvajanje zakona o protivgradnoj zaštiti. Juče je skupštinski Odbor za poljoprivredu prihvatio i podržao predlog novog zakona za odbranu od grada istakavši da će za efikasno funkcionisanje sistema odbrane od ove elementarne nepogode biti potrebno oko osam miliona evra godišnje, odnosno potrebno je obezbediti 20 do 25 hiljada protivgradnih raketa. Ovim predlogom se i posle 23 godine dobija zakon usklađen sa evropskom praksom. Inače u Srbiji je sistem zasnovan na raketnoj tehnici. Pored toga se koristi još aviotehnika, s tim što ova tehnika ima mnogo manja ograničenja. Ne mogu, a da se ne osvrnem i na protivgradnu zaštitu u Gradu Kraljevu iz koga dolazim. Naime, Skupština grada Kraljeva je usvojila Izveštaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana Fonda za razvoj poljoprivrede za 2014. godinu, u kome, nažalost, nijednom rečju nije pomenuta protivgradna zaštita. U tom planu piše da je od planiranih, oko 75 miliona dinara potrošeno nešto više od 68 miliona, što čini 90% sredstava. Gradsko veće je nedavno dalo saglasnost na finansijski plan Fonda za razvoj za ovu godinu, plan premašuje za nekih 30 hiljada dinara iznos od 69 miliona dinara i opet nema pomena protivgradne zaštite. U isto vreme regresiranju premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja namenjeno je 18 miliona dinara. Kraljevo je prošle godine doživelo poplave katastrofalnih razmera, a za sanaciju posledica potrošena su značajna sredstva. Nakon katastrofe, naslušali smo se različitih konstatacija, a bilo je o tome reči na poslednjoj sednici gradskog veća, da bi štete bile neuporedivo manje da je više uloženo u preventivu. Pominjano je dasvaki dinar uložen u preventivu štedi pet do sedam dinara na saniranju posledica. Verujem da je sličan odnos i kada je u pitanju protivgradna zaštita. Dok je prethodnih dana u Kraljevu po prilično grmelo, poljoprivrednici su sa zebnjom gledali u nebo, jer ništa drugo nisu ni mogli da učine nakon saznanja da su strelci na protivgradnim stanicama dobili samo po tri rakete. Zbog ovog navedenog Predlog zakona o zaštiti od grada treba usvojiti po hitnom postupku, kako bi što pre počeo da se primenjuje, jer novim zakonom će se značajno uticati na poboljšanje sistema protivgradne odbrane i preciziraće se nadležnosti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Ovim predlogom zakona se određuje i stabilan način finansiranja poslova odbrane od grada, sa preciznim definicijama, uloge i obaveze jedinica lokalne samouprave.

Zakonom se uređuje i oblast međunarodne saradnje u sistemu odbrane od grada. S obzirom na područje naše zemlje štete od grada često dostižu razmere elementarnih nepogoda. U protekloj deceniji na teritoriji Srbije u proseku je godišnje bilo između 100 i 110 dana sa potencijalnom opasnom oblačnošću. Zato ne smemo dozvoliti da našim poljoprivrednicima jedina zaštita od grada bude gledanje u nebo i da se mole Bogu da ne padne grad, već da podržimo i usvojimo novi Predlog zakona o zaštiti od grada, a to će svi poslanici JS i učiniti, sa naglaskom na stav kojim se nudi više načina finansiranja iz državnog budžeta, opštinskih fondova i kasa osiguravajućih kuća. Hvala. Građani i građanke Srbije treba da znaju nekoliko činjenica. Prvo, grad pada već nekoliko stotina hiljada godina, tako da to nije nikakva novina i ne tiče se ni prethodne, ni pre prethodne, ni one pre toga Vlade. Više od pola veka se primenjuje protivgradna zaštita na način koji je deo ovog zakona, to znači raketama i vrši se svake godine, bez obzira da li je bio zakon ili nije bio zakon, i 1991, 1992. i 1993. i svih ovih godina. Da bi se spremno dočekala ta sezona borbe protiv grada, od aprila do oktobra meseca, potrebno je oko 20 hiljada raketa i 3300 strelaca, ako se ne varam i neki drugi troškovi. Sve to ukupno je negde ispod četiri miliona evra ili ako je bolje za razumevanje, ispod pola milijarde dinara. To je 0,05% budžeta Srbije. To je 2000 deo budžeta Srbije. To su smešno minimalna sredstva koja su potrebna da se preduzme sve što je neophodno da ta zaštita bude efikasna. Čuli smo informaciju od ministra da ove godine je najveći broj raketa u zalihama. Zašto onda nisu ispaljene u maju mesecu kada je stradalo Arilje, Ivanjica, Kragujevac, Kraljevo, Užice, Paraćin, Golubac, Veliko Gradište itd?

Nema opravdanja za to što nije bilo zakona. Od 1992. do danas nije bilo zakona, pa se borba protiv grada vršila, manje-više uspešno, zavisi od toga koliko je bilo para, ali to je najmanje važna stvar, nego je bilo važno koliko se neka vlast time ozbiljno bavila. Zašto nisu ispaljene te rakete? Zašto nije nađen neki drugi način? Ima mnogo stvari u životu jedne države koje se nedefinišu zakonom, pa se opet svi ti problemi rešavaju. To može da dovede do prenormatiranosti neke materije koja komplikuje život. Da li je tačno da je potpuno besmisleno da to bude Apsolutno se slažem. Zašto je to 2011. godine otišlo tamo? Recimo, ako se ne varam, tada je ministar bio Ivica Dačić. Kako njemu, predsedniku partije da neko podmetne tako jedan vruć krompir, to nije tako logično. Imamo situaciju da kažete da prethodne vlasti 23, 25 godina nisu donele zakon. U tim vlastima su bili razni ministri. Ja se sećam nekih imena. Bio je tu ministar Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Jorgovanka Tabaković, Vojislav Šešelj, itd. Krasić, itd, itd. Prema tome, nije to problem. Problem je što je neko neozbiljno shvatio svoj posao na početku ove godine kada na ovaj zakonski način, odnosno donošenjem zakona ili uredbom ili drugim podzakonskim aktom, pravilnikom, nije regulisao ovu oblast. To je manje nego što se potroši za avio servis Vlade Srbije. To je manje nego što se potroši za masu, slažem se, ko je pomenuo vatromete i neke druge stvari. Ali, to nije razlog da ne znamo ko je za to kriv. Siguran sam da ovakav zakon neće doneti poboljšanje jer, kao što su već neke kolege rekle, postoje mnoge manjkavosti u tome ko je za šta nadležan. Bolje je naravno nego bez zakona, ali nije dovoljno dobar. Ja znam da to ne interesuje većinu koja sedi preko puta mene, ali to interesuje građane Srbije i bilo bi dobro da se jedan broj govornika zahvali diplomiranom inženjeru poljoprivrede Draganu Nikoliću, čiji tekst sa sajta „Znanje na poklon“ su mnogi citirali. Tako da mislim da je fer i pošteno da pomenemo čoveka. To ima malo veze sa akademskom čestitošću i sa ljudskom čestitošću. Moram da kažem da sam ja uveren da će ovaj zakon popraviti situaciju u protivgradnoj zaštiti i naravno da je važno što danas donosimo zakon, pošto ova oblast ni blizu ne može biti prenormirana zato što oblast nije bila urađena uopšte. Znači, nemamo bukvalno ništa sa strelcima, ali imamo veze sa nekim drugim delovima, pa deo našeg Ministarstva koji je prešao iz RHMZ upravlja tim radarima, pa onda ti ljudi sada treba da budu deo sistema koji je potpuno drugačiji, pa onda oni koji prate kreiranje oblaka, pa sve ono i tu smo došli do jedne situacije koja je potpuno neodrživa. Naravno, ovaj zakon će to bolje postaviti i bolje rešiti i mi smo naravno predvideli određena sredstva za finansiranje. Mi u ovom trenutku imamo zaista na raspolaganju više raketa ove godine, nego ranije zajedno sa Ministarstvom finansija koje obezbeđuje dodatna sredstva. Ali, da vam kažem, grad je nešto o čemu naravno treba ozbiljno razmišljati o tome i o tome treba da razmišljaju državni organi, ali i poljoprivredni proizvođači koji žive od tih proizvoda i naravno kao što osiguravate obavezno auto svake godine i štitite ga od različitih oštećenja, isto tako bi trebalo da se osigurava i naravno letina. Vi se sećate ko je bio tada predsednik Vlade. Tada smo imali situaciju da je grad bio veoma snažan u Zrenjaninu, Titelu i Bačkoj i ne samo što je uništio sve njive, sve useve, sve staklenike, nego je u zgradi Zrenjaninske skupštine uništio vitraže koji su bili iz austrijskog vremena. To je priča, kada ste pričali o ozbiljnosti koliko se neka Vlada ozbiljno sprema za to, i to u avgustu, a protivgradna počinje 15. aprila. Koliko je ozbiljna bila priprema, pokazuje ovaj podatak.

On jeste obrazlagao vašu diskusiju, i ništa nekorektno nije bilo, molim vas. Hvala. Izvolite, Marijane. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, dragi gosti, poštovani građani, posebno poštovani zemljoradnici, ja sam od prethodnog kolege očekivao da se snažnije založi, ne samo da glasa za ovaj zakon jednim prstom na prekidaču. Ja sam očekivao da glasa sa svih pet prstiju na prekidaču. Ja sam očekivao da glasa i dva puta za ovaj predlog, s obzirom da se radi o kolegi poljoprivredniku. Ali, kada sam malo bolje razmislio, on nema razloga više da podržava ovaj zakon, s obzirom da se on kroz tri godine, kada je unovčio vinograd, odrekao poljoprivrednih useva i više nije zabrinut za vinograd sa kojim je nekada raspolagao. Zato imam razumevanja za ovo odricanje od glasanja, ali vas takođe moram upoznati sa stavom Odbora koji je juče donet, koji glasi – Odbor prihvatajući Predlog zakona o odbrani od grada predlaže da se na odgovoran, jedinstven i integrisan način vrši odbrana od grada. Nisam rekao grada, ali mi seljaci bi mogli i tako da kažem, da nas treba braniti od grada i grada. Odbor je stava da se u skladu sa ovim i drugim zakonima, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i drugi zakoni, obezbedi dovoljno sredstava za efikasnu odbranu od grada i da se povede računa o problemu nedostatka kadrova u Republičkom Hidrometeorološkom zavodu, a sve to u cilju sprovođenja zakona. Odbor takođe preporučuje Vladi, Ministarstvu poljoprivrede i zaštiti životne sredite i Upravi za poljoprivredno zemljište da prvenstvo u obnovi atarskih puteva imaju oni putevi koji vode do protivgradnih stanica. Možete li da verujete da su predstavnici stranke bivšeg režima glasali protiv ovog zaključka? Ja juče nisam mogao da verujem, ali sam u obavezi s obzirom da se sa one strane toliko leleče i kuka nad sudbinom zemljoradnika da ovo kažem. Takođe moram da kažem da smo održali već jednu preventivnu sednicu početkom maja, da upozorimo i Vladu i ministarstvo i sve nadležne organe, pa i lokalne samouprave na neke nedostatke koji su kasnije i doprineli da u Arilju i Ivanjici imamo onu štetu. Dakle, mi smo tada na toj sednici takođe doneli zaključak i tražili da se to ubrza. Da li možete da verujete da ovi koji najviše kukaju, koji najviše sada nariču nad sudbinom zemljoradnika da ne da nisu glasali, već nisu bili ni prisutni na sednici na kojoj se raspravljalo o tome? Nisu želeli da dođu. Ali, kada se desila šteta od grada onda su bili najglasniji naricajući nad nesretnom sudbinom oštećenih zemljoradnika. Da ne čitam ko je bio prisutan, da ne dižem reklamu, ali ovde iz ovoga možete sasvim lepo zaključiti da niko od članova Odbora za poljoprivredu od pripadnika stranaka bivšeg režima nije došao da učestvuje na tom Odboru. Takođe, ovde se kuka od stranke bivšeg režima i o zaštiti domaće poljoprivrede proizvodnje. Takođe u vezi toga ovde imam spisak Odbora koji smo održali početkom decembra, 9. decembra 2014. godine gde smo od Vlade tražili da pod hitno uvede prelevmane u skladu sa članom 32. O tim zaključcima niko od stranaka bivšeg režima nije glasao da se naša domaća poljoprivredna proizvodnja zaštiti od preteranog uvoza. Danas čujemo ne kako u Skupštini već kako i na mitinzima kukaju i nariču nad nezaštićenom poljoprivrednom proizvodnjom, a kada dođu odbori i sednice posvećene zaštiti poljoprivredne proizvodnje, pa i sednice posvećene zaštiti od grada, oni ili ne dođu ili glasaju protiv zaključka koji treba da garantuje uspešniju zaštitu od grada, ponovo kažem od grada, a ne od grada. Što se tiče ovih zakona, naravno da ću ja podržati i Zakon o odbrani od grada, ali ću podržati i zakon o izmeni Zakona o ministarstvima s obzirom da su to dva kompatibilna zakona i da moramo da bi premestili odbranu od grada u Ministarstvo poljoprivreda da moramo da promenimo Zakon o ministarstvu. S toga ću da glasam za oba ta zakona. Da bi drugima bilo jasno, trebalo bi videti kada se Bog naljuti na određeni narod, kada se Bog naljuti na teritoriju, kada sevnu munje, kada udari led, kada za 10, 15 minuta nestane jednogodišnja, a često višegodišnja muka, znoj seljaka koji se bavili poljoprivrednom proizvodnjom, treba videti taj pogled, treba videti kada ti grad uništi useve, treba videti to uništenje koje vam garantuje godišnji vaš rad, godišnji vaš prihod je otišao u vetar, treba to videti i onda smoći snage i ne glasati za ovakav zakon. Dakle, mi koji smo doživeli takve štete, koje su često bile 100%, kada ti za 15 minuta letinu odnese, godišnju letinu odnese Bog, led, munje, oluje, kada vidite to onda shvatite da nema tako velike protivgradne mreže, a voleo bih da ih ima, da zaštiti sve seljake, da zaštiti sve useve širom Srbije. Međutim, takva velika protivgradna mreža ne postoji. Ovaj zakon neće u potpunosti zaštiti ljude od grada, ali će doprineti tome da štete koje kao država pretrpimo budu daleko manje. Ovde govore da odbrana od grada košta oko 500 miliona. Moj prethodni kolega je to govorio. Mislim da on u potpunosti ne zna problematiku, a veliki korak priznanju o neznanju je veliki korak ka znanju, onaj ko ne zna da ne zna, on već nešto zna i verujem da će on shvatiti posle moje diskusije. Odbrana od grada da bi bila u funkciji košta negde od osam do deset miliona evra, ali mi smo samo za jedan dan u Ivanjici i Arilju imali štetu koja je bila milijardu i 200 miliona dinara, na jedan jedini dan za jedan jedini dan neopreznosti, šteta koja je mogla biti umanjena. Međutim, nije i ta šteta koja je nastala daleko je veća od svih potrebnih sredstava koja su bila neophodna da se zaštiti cela teritorija Republike Srbije, sa negde 70% do 75% uspešnosti. S tim u vezi, Odbor je na onoj sednici, kada pripadnici stranke bivšeg režima nisu želeli da učestvuju u sednici Odbora koja je bila posvećena odbrani od grada, doneo je zaključak da se 5% od ukupnih prihoda koji se ostvare zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zaštiti teritorija Republike Srbije, da tih 5% prihoda ide u odbranu od grada. To je negde od tri do tri i po miliona evra, u zavisnosti od godine do godine. U nekoj godini će to biti više zato što postoje godine kada se više zemlje izdaje u zakup, kada je to početna godina, i tada se umesto jedne godine plaćaju dve godine, jedna godina kao garancija za poslednju, tako da će ti prihodi malo varirati, ali uglavnom ćemo jedne godine dobijati više, sledeće godine manje, ali neka srednja vrednost koju ćemo dobijati za odbranu od grada je oko tri do tri i po miliona evra samo od onog predloga koji je Odbor za poljoprivredu predložio onog dana kada su oni bojkotovali tu sednicu. Kabinet premijera, ne govorim o premijeru često, ali kabinet premijera i radna grupa koja je tamo bila oko izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je prihvatila taj predlog Odbora i to se našlo u nacrtu i verujem da će proći kroz Vladu kao predlog i da će se to naći pred poslanicima. Dakle, ne radi se o amandmanu, nego se radi o tome da će u budućem zakonu, koji će vrlo brzo doći na dnevni red, biti uneto da 5% prihoda ide za zaštitu od grada. Mislim da je to pravedno, nemaju sve opštine istu teritoriju, nemaju sve opštine iste budžete, neke imaju 200 miliona, neke imaju pet milijardi, neke brane svoju teritoriju sa više strelaca nego što se brane gradske opštine. Pravedno i solidarno je, pošto državna zemlja celoj državi, ne samo opštinama koje ubiraju prihode od toga, pravedno je da budemo solidarni i da lokalne samouprave, Pokrajina i Republika Srbija se odreknu dela prihoda i da 5% ukupnih prihoda pripadne odbrani od grada, jer je to dobro i za one koji se odreknu. Odbor je otišao i korak dalje, kao drugi tačku, koja je kompatibilna sa ovim zakonom, tražili smo, tražićemo i dalje, da se u Zakon o podsticajima ugradi da 1% od ukupnih podsticaja ide za odbranu od grada, što bi donelo negde novih dva i po do tri miliona evra i sa onim što dobijemo od osiguranja čak bi prebacili ukupnu cifru od 10 miliona evra koja je neophodna ne samo za nabavku raketa, ne samo za odbranu od grada, ne samo za isplatu strelaca, već bi to bilo dovoljno da se obnove dosta zapuštene mreže protivgradnih stanica, da se obnove radari koji su stari od 40 do 50 godina. Zato se čudim pripadnicima stranke bivšeg režima koji se nisu setili da su imali 12 godina da makar nabave jedan novi radar itd. Danas teritoriju Vojvodine štiti samo jedan radar kod onog slavnog vinograda. Dakle, baš taj radar ovog trenutka pokriva celu teritoriju Vojvodine i, ne daj Bože, da se pokvari, mi bi ostali bez protivgradnog osmatranja protivgradnih oblaka i, kako se to kaže, gradonosnih oblaka. Ne bi imali čime u Vojvodini to da osmotrimo, s obzirom da su dva radara u kvaru i da ih treba pod hitno obnavljati, jer ništa nije ulagano u obnovu radara i radarske mreže i protivgradnih stanica u poslednjih 20 godina. Takođe, stanice za radio-vezu su stare preko 30 godina i hitno je njihovo obnavljanje. Zaključkom Odbora tražili smo da Uprava za zemljište i Ministarstvo poljoprivrede obnavlja prvo ratarske puteve, atarske i ratarske puteve koji vode do protivgradnih stanica da bi se na efikasniji način pristupalo protivgradnim stanicama. To je ono o čemu smo mi raspravljali i na onoj prvoj sednici Odbora, kada neki iz nekih svojih razloga nisu želeli da dođu. To smo isto raspravljali na drugoj sednici, na koju su neki želeli da dođu, ali su mislili da ne vredi glasati za ovu poboljšanu verziju Zakona o odbrani od grada. U njihove političke razloge ne ulazim, kao političar zahvalan sam im što su juče glasali na Odboru protiv ovog zakona koji reguliše na dosta povoljan način odbranu od grada, svakako na bolji način nego što je to bio do sada, zato što su glasali protiv toga da se protivgradna zaštita izmesti u RHMZ, u Ministarstvo poljoprivrede. Zahvalan sam im jer ću u sledećim kampanjama to koristiti protiv njih i govoriti o hipokriziji, govoriti o licemerju, o lažnoj zaštiti zemljoradnika, o lažnoj kuknjavi, a kada treba na delu pokazati da ste spremni to glasanje da učinite, vi to ne želite ni na Odboru. Biću im zahvalan i ako ne glasaju za ovaj zakon, jer to ću koristiti protiv njih, ali sam dužan i da kažem da je Odbor načinio još nekoliko koraka i da smo tražili, naravno, bez njihovog prisustva, da se nastavi subvencija protivgradnih mreža od 40% i da se zaštite one biljne kulture, one voćke koje mogu da imaju protivgradnu mrežu, jer vi protivgradnu mrežu ne možete staviti na pšenicu, kukuruz, šećernu repu, ali na voćnjake možete i tražimo da se nastavi stimulacija prilikom nabavke protivgradnih mreža. Takođe smo tražili da se nastavi premiranje osiguranja i gospodin Arpad je čak predložio da to njihove lokalne samouprave čine i da dodaju još sredstava da to osiguranje za zemljoradnike bude još jeftinije. Takođe smo zahvalni osiguravajućim kućama koje su tražile da se od njihovih premija uzme 10%, jel smo shvatili njihovu filozofiju da ukoliko oni nešto ulože u zaštitu od grada, i zato smo im zahvalni, onda će i oni plaćati manje štete kada poljoprivrednici imaju manje štete na usevima, onda će i oni plaćati daleko manje osiguranje za štetu koja je nastala na poljoprivrednim usevima. Zbog toga sam zahvalan i osiguravajućim kućama koje su same predložile da se njihovog dela prihoda preliminarnog osiguranja uzme 10% i prebaci na ovo osiguranje. Dužan sam u vezi subvencija da kažem da subvencije dobijaju zemljoradnici koji imaju svoju zemlju, koji ne zakupljuju državno poljoprivredno zemljište, da oni zemljoradnici koji zakupljuju državno poljoprivredno zemljište plaćaju zakup i deo tog zakupa, deo tog prihoda će ići u protivgradnu mrežu. Zato ćemo mi kao Odbor insistirati da se 1% ukupnih podsticaja, onih koje dobijaju zemljoradnici koji ne zakupljuju državno poljoprivredno zemljište, oni koji dobijaju subvenciju, da se 1% tih podsticaja odvoji za zaštitu poljoprivrednih useva od grada. Znam da nećemo sve zaštititi, ali kao bude viška sredstava u budžetu makar ćemo napraviti neki fond, da iz njega možemo da reagujemo u delovima koji zbog preleta aviona, zbog sletanja aviona nisu mogli da budu zaštićeni ili uzduž granica, gde nije dozvoljeno dejstvo raketama, da iz tog nekog fonda koji obezbedimo obeštetimo i one koji će pretrpeti štetu zbog toga što protivgradna odbrana ne može da deluje u određenim uslovima, u određenim zonama. Verujem da smo doneli dobre odluke. Verujem da će braća po znoju, braća po muci, gospoda seljaci, da je bilo pravde oni bi odavno bili zaslužna gospoda, ali s obzirom na stranke bivšeg režima ona nisu dočekali da to budu, ali mislim da će nam seljaci zbog ovoga dati određene poene jer ćemo štiti njihovu muku, njihove žuljeve, njihov znoj. Posebno zato što smo uravnotežili, što smo zaštitili celu teritoriju Republike Srbije, što smo zaštitili i one koji nemaju prihode od poljoprivrednog zemljišta, što smo doveli međusobnu solidarnost svih seljaka da zaštite svoju muku, svoj znoj, da što manje ljudi kuka nad prosutim mlekom, odnosno nad uništenim usevima. Mislim da će nam zbog toga biti zahvalni i mislim da će osuditi stranke bivšeg režima zato što neće da glasaju za ovaj predlog i zato što na dva odbora nisu želeli da glasaju o zaključcima odbora, da se njihova muka zaštiti od Boga, koliko to može. Hvala.

Nisam baš najbolje čuo gospodina Babića, da li je mislio da ste vi dremali ili sam ja dremao, ali pošto je verovatno pomešao prezimena, ja sam pažljivo slušao prethodnog govornika i čuo sam nekoliko vrlo uvredljivih izraza i prema meni kao članu odbora koji nije glasao za zaključak, od naricanja, lelekanja, hipokrizije i takvih stvari, tako da sam očekivao da ste to i vi čuli. Verovatno gospodin Babić misli na vas da niste dobro čuli. Ako vi mislite da nije u redu da imam repliku posle ovog izlaganja gde je gospodin Rističević rekao… Hvala vam Reč ima narodni poslanik Balša Božović [[Jovan Marković, s mesta: Ja ne mogu da dobijem repliku na ovo izlaganje?]] Ne.

Pored toga se navode razlozi zbog kojih imate pravo na repliku, ali na kraju predsedavajući odlučuje da li će vam dati repliku ili ne. Ja smatram da nemate pravo na repliku i molim vas da sednete. Molim vas sedite.

Znači, molio sam vas da sednete i upozoravao da nemate pravo, a vi ste i dalje nastavljali da ometate rad Skupštine i zbog toga vam izričem opomenu.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, poštovani gosti, uvaženi gospodine Babiću, ono vreme iz 90-ih se, na sreću, više nikada neće vratiti. Polako mislim da su intencije Vlade Republike Srbije da se vrati na velika vrata, ali to ćemo sprečiti. Teško mi je, gospodine ministre, da se fokusiram baš na ovu temu u trenutku kada se sve ovo dešava u Mladenovcu što se dešava, ali daću sve od sebe. Od 1992. godine postoji pravna praznina i vrlo sam dobro i pažljivo danas slušao i pratio sve što ste pričali. Mislim da je od 1992. godine do dana današnjeg nedopustivo da se protivgradna zaštita stavlja pod ingerencije Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pominjali ste integrisanje protivgradne zaštite i smatram da ste tu u pravu i nije mi teško da priznam kad jeste. Govorili ste o nabavci raketa koju vrši MUP i govorili ste o angažovanju strelaca, da je to opet nešto što je podeljeno između Republičkog hidrometeorološkog zavoda i lokalne samouprave i na kraju Republički hidrometeorološki zavod koji prati klimatske promene. Mislim da je tu previše različitih organa kada je ova jedna stvar u pitanju. Tu su opet ugovori o privremenim, a pretpostavljam i povremenim poslovima za strelce koji su angažovani samo u jednom delu godine i naravno da vaše ministarstvo nema nikakve veze sa strelcima. I to je takođe više nego jasno. Sa tim nekim stvarima zaista mogu da se složim. Ono sa čim ne mogu i ono sa čim nismo načisto, jeste da nam se čini da pored ovog rešenja, koje negde ima potpuno smisla, integrisati sve u jedno. Mislimo da je na taj način lakše rukovoditi celokupnim sistemom protivgradne zaštite. Ali, sa druge strane, imamo nekakav osećaj i da se prebacuje odgovornost sa ministarstva koje je do sada isključivo nabavljalo rakete, ukoliko nisam pogrešio. I do sada vi niste imali određenu odgovornost kada je ova stvar u pitanju. To jeste potpuno istina i ja se sa tim potpuno slažem. Međutim, nekako pokušavamo kao da vruć krompir sa ministarstva prenesemo potpuno na Republički hidrometeorološki zavod. Čini mi se da se ovo radi da bi Vlada Republike Srbije rekla – evo, mi kao ministarstvo više nikakve veze nemamo sa ovim, a i sami ste sigurni, u to sam potpuno uveren, odnosno znate da će se ovakve situacije dešavati, kao što su se dešavale pre nekog vremena kada su u pitanju ove opštine u Srbiji, da će se takve situacije ponavljati i ponavljati, kao što su, naravno, bile i 2003. godine, vi ste i rekli to, kao što su bile i 90-ih godina i kao što su bile u poslednjih nekoliko godina. Dakle, ne znači da će biti ili neće biti grad od toga da li Vlada dobro radi ili ne radi, to je viša sila i stvar klimatskih promena, ali mi se nekako čini da odgovornost za svaku narednu sličnu situaciju kada je u pitanju grad Ministarstvo skida sa sebe i reći će – evo, mi ćemo sada i zakonski doneti nešto što će definitivno pripasti kao vruć krompir Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Oni, sa druge strane, nisu do kraja zadovoljni jer smatraju da je nabavka raketa nešto što će njima oduzeti ogromna sredstva za koja su se oni trudili da ih omoguće, odnosno da nađu i kada je u pitanju dalje finansiranje njihovih osnovnih delatnosti, a i kada je u pitanju dalje usavršavanje i ulaganje u nove tehnologije. Ono što buni zaposlene u Republičkom hidrometeorološkom zavodu jeste što oni smatraju da je ova stvar vrlo loša jer vide u tome isključivu odgovornost za sve što se bude dešavalo u narednom periodu. Ne može Republički hidrometeorološki zavod imati apsolutnu odgovornost, a da sa druge stane imamo situaciju u kojoj je potrebno osam miliona evra godišnje da do ovih situacija nikada više ne dođe i da mi imamo dobru preventivu, na vreme kupljene rakete, na vreme plaćene strelce. Dakle, osam miliona evra, i to sami znate da je potrebno da se ova stvar definitivno namesti onako kako je potrebno. Međutim, obezbeđeno je u budžetu svega tri miliona evra. Onda oni ljudi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda smatraju – aha, vi ste nama prebacili odgovornost, ali niste nam zato prebacili budžet i niste nam prebacili sredstva. Mislim da to nije fer. Dakle, Vlada Republike Srbije kao i u prethodnim godinama… Ja se sada ne bih uopšte nadmudrivao sa vama da li smo mi kao DS ili kao nekadašnji DOS ili u određenim situacijama kao neka kohabitaciona Vlada uradili nešto u određenim trenucima u Srbiji, da li je to uradila Vlada Vojislava Koštunice, da li je to uradila prva, druga ili treća Vlada SNS-a, ili one vlade 90-tih godina, zato što mislim da je bolje da se zakon koji ovo dobro reguliše donese kad tad. Dakle, bolje sad nego sutra, bolje danas nego sutra. Dakle, što pre, to bolje i to nije uopšte sporno. Hajde da vidimo šta mi možemo da uradimo i kao poslanici opozicije da kada dođe rasprava o amandmanima kako i na koji način možemo da predupredimo da neke stvari budu lakše i Republičkom hidrometeorološkom zavodu kada je ova stvar u pitanju, da ni njih ne stavljamo u procep, da im ne kažemo – evo vam sva odgovornost za sve naredne situacije koje će se dogoditi kada je u pitanju grad, ali Vlada Republike Srbije nema zapravo nikakvu, pa čak ni političku odgovornost kada je ova stvar u pitanju. Takođe nas brine to što Vlada ovoga puta nije blagovremeno reagovala. Dan nakon te velike štete koju je napravio grad Vlada je reagovala. Ispostavilo se da je kasno. Vlada je reagovala zato što je znala da nedostaje 700 hiljada evra koje su bile potrebne da se ova stvar predupredi. Međutim, propalo je oko 100 miliona evra vrednosti robe koja je uništena u ovom poslednjem gradu. Dakle, od 700 hiljada koje Vlada nije uspela da obezbedi, napravljena je šteta od 100 miliona. Dakle, to nam je za nauk za svaki sledeći put. Ja sam iskreno verovao da ćemo ovoga puta doneti rešenje da nikada nam više ne nedostaje 700 hiljada evra. U ovom rešenju, mi ćemo opet biti sledeće godine u situaciji, možda opet još uvek i ove, ne daj Bože, da nam opet fali 700 hiljada evra zato što nema u budžetu Republike Srbije dovoljno sredstava koje je određeno za protivgradnu zaštitu. Mislim da to nije dobra praksa. Smatram da, iako ste vi sa pravne strane potpuno čisti i potpuno ste u pravu kada ste pokušali da integrišete ovaj sistem i vaš argument stoji, međutim mislim da, šire gledano, od strane odgovornosti koju Vlada Republike Srbije mora da preuzme, kada je u pitanju protivgradna zaštita, nismo odmakli apsolutno nijedan jedini korak. Biće lakše sve to integrisati na jednom mestu, ali ćemo opet imati problem sa tim da li ćemo naći osam miliona evra da pratimo strelce ili nećemo jer je sada obezbeđeno tri miliona evra, pa ćemo biti u situaciji da imamo rakete, da nema ko da ih ispali, pa da opet bude načinjena šteta nesrazmerno veća u odnosu na troškove koji su potrebni da do toga ne bi došlo. Dakle, to je ono što je i osnovna, hajde da kažem, zamerka ili sumnja, kada je u pitanju ovaj zakon. Još imam, evo, dva pitanja što se tiče verzije zakona koju ste nam dostavili i o kojoj danas raspravljamo. Ne vidi se da li je on u potpunosti usaglašen sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Ukoliko jeste, evo, igrom slučaja sam morao u nekoliko momenata da budem i van sale. Drugo jeste pitanje - da li je u članu 14. finansiranje koje je ostalo da se finansira iz dela premija od osiguranja? Osiguranje se bazira na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, da li ćemo biti u situaciji da nekome oduzmemo 10% od zarade ili ne, to je nešto što ne predstavlja praksu u zemljama Evropske unije i o tome, evo, na primer, još možemo i u formi amandmana da diskutujemo ili eventualno da nađemo neko rešenje koje neće biti na štetu onih poljoprivrednih proizvođača koji zaista dožive nešto ovako kada, evo, neko npr. nije uplatio osiguranje, pa jednostavno danas ima robu koja u potpunosti više ne postoji, koja je propala i koju više ne može da iskoristi na tržištu.

Da vam kažem, evo, da krenemo od ovoga. Vi kažete – razumete argumente koje sam izneo da oni stoje. Razumete pravnu formulaciju, slažete se sa integracijom sistema. Slažete se da MUP nije imao odgovornost nikada, ni u ovom trenutku, za strelce, ali ne možete da se otmete utisku da mi pokušavamo da prebacimo odgovornost. Ja prosto to ne razumem. Te odgovornosti koje nemamo, pokušavamo da je prebacimo. Dakle, prvo, Republički hidrometeorološki zavod nije privatna institucija, nije nezavisna institucija. Republički hidrometeorološki zavod je, po zakonu, posebna organizacija Vlade Srbije. To je Vladin servis. Dakle, to jeinstitucija kojom upravlja Vlada Republike Srbije, obrazuje za neki deo poslova. On ima upravni nadzor Vlade kroz Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, nema izbegavanja odgovornosti Vlade. Samo što ja ne mogu da se otmem utisku da vama nekako smeta što nećete imati nekog ministra da prozovete za to direktno, kao da vam to fali politički, nego onako direktor koji vam je možda simpatičan i dirljiva mi je ta veza sa direktorom RHMZ-a i DS pošto je, zaista, to bila, ne, cenim to, nema šta, čovek je našao kanal da do vas dođe, smekšao vaša srca, da vam objasni o toj teškoj situaciji, prosto, odjednom nešto se dešava u RHMZ što se nikad nije dešavalo ranije.

Bože, ima li te, zavapiše ljudi, spasi nas od ovoga. Izvinite, pa valjda Vlada Republike Srbije može da odredi, tako je, zakon daje mogućnost, šta će da predloži Narodnoj skupštini. Nemojte zaboraviti da ćete vi, kao narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, konačno odlučiti da li će ovo biti ili neće. Vlada ovo ne može da odluči.

Pošto je ovo prvi put da ovo uređujemo posle svih tih godina, pretpostavljam da će Narodna skupština, ne mogu da utičem na glasanje, naravno, mogu samo da zamolim da tako odluči. Ako Narodna skupština tako odluči, kakav jedan direktor, šta ministar može da kaže na to, nego da posluša i da kaže – naravno, tako će se postupati, tako će se raditi. Dakle, istina je da je obezbeđeno pet miliona evra, da znate vi konkretno tačan podatak, 540 miliona dinara, pet miliona evra koji će služiti za protivgradnu zaštitu. Ja se nadam da nam neće trebati više od toga. Ako bude trebalo, biće. Mi smo, inače, svi budžetski korisnici. Da li se to radi o RHMZ-u, Ministarstvu poljoprivrede, MUP-u, odbrani, kulturi, svejedno, svi smo budžetski korisnici. Kada se pravi budžet za narednu godinu, apliciraćemo za ta sredstva pa svejedno gde, iz iste kase ide. Neće RHMZ biti oštećen zato što je zavod, pa neće moći da koristi neka sredstva ili će MUP biti oštećen zato što je MUP. Dakle, samo što zaista, sada kažem bez ikakve ironije i bez sarkazma, nije prirodno da se protivgradna zaštita nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da je prirodno, imala bi bar jedna druga zemlja na svetu, bar jedna bi imala. Što se tiče vaših primedbi, neke ćemo svakako usvojiti, o tome smo pričali i sa kolegama i mislim da smo juče imali dobar i konstruktivan pristup svih grupa. Ja i ovu raspravu u Skupštini doživljavam kao želju da se nešto popravi. Svako ima neki svoj princip, neko, naravno, više govori politički, neko više stručno, što je isto normalno jer nismo svi stručni za sve oblasti. Znači, jeste usaglašen sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Imamo u Grčkoj, Hrvatskoj i Bugarskoj sistem odvajanja od osiguranja. U Grčkoj je najveći od 3%, u Hrvatskoj i Bugarskoj ne znam koliki je iznos kod njihovih organizacija. Dakle, ako oni to imaju, ne može biti protivno standardima Evropske unije. Naravno da ćemo mi pratiti kako se sve ovo razvija. Prvi sam član Vlade koji će, razumejući ovaj problem, kada to bude i kada budemo razgovarali na Vladi o tome, kada budemo donosili budžet za sledeću godinu, podsetiti, uzimam na sebe tu obavezu da i ako neće biti formalno u Ministarstvu kojim ja rukovodim, da podsetim koliko je važno i da tražim i dodatna sredstva, jer se slažem sa svima i često smo to iznosili. Naravno, znate, uvek se država trudi da ispuni sve svoje obaveze i uvek smo upozoravali na to da je šteta od grada često veća, godinama unazad, od novca koji se izdvaja za protivgradnu zaštitu. To treba da razumeju svi koji se bave svim sistemima. Zato je upravo dobro da tu nema 15 institucija. Biće jedna institucija koja je kapa nad čitavim sistemom. Oni su, inače, i manje izloženi kao Vladin servis jer nisu apriori politički organ, odnosno njihovi rukovodioci nisu apriori funkcioneri političkih stranki. Nekad se može desiti da jesu, ne znam tačno u ovom slučaju konkretnom, ali manji pritisak javnosti, mogu da se bave svojim poslom na drugačiji način nego što to rade neki drugi. Što se tiče svega, jednostavno i oni mogu da prihvate deo odgovornosti. Kada pričam o odgovornosti mora se prihvatiti i ono što nije popularno, a to je obaveza svih nas koji se bavimo javnim poslom. Bio sam predsednik Narodne skupštine, donosi nekad teške propise, teške zakone o raznim vremenima i nije važno koja ih Vlada predlaže, narodni poslanik nije lak posao, nije lako zanimanje, što ljudi nekada uopšte ne razumeju. Dakle, svaki od naših poslova ima ozbiljnu odgovornost, svako ko ima odgovornost mora da je prihvati. Oni ljudi koji se bave predviđanjem vremenskih prilika, oblaka, itd, treba da nam kažu i treba da preuzmu na sebe da te oblake gađaju. Prosto je to nešto što je zdravo razumski u svim zemljama Evrope i da kažem posle 44 godine ovaj eksperiment od četiri godine se pokazao kao pogrešan. Da li smo to trebali da uradimo i ranije, ne znam zašto je to urađeno 2011. godine. Uveren sam razgovarajući sa saradnicima da to nije bila volja Ministarstva unutrašnjih poslova. Zašto su to prihvatili tada, zašto je to Vlada tako odlučila, nije ni važno u svakom slučaju, ne treba stalno da gledamo šta je bilo i kako je bilo. U ovom trenutku treba da gledamo šta možemo da uradimo u budućnosti, a slažem se kada bude na dnevnom redu Zakon o budžetu Republike Srbije za narednu godinu, hajde da se setimo da se tada ne prepucavamo oko raznih stvari, oko kojih su se često političke stranke lomile koplja, koji su zaista manje važni za građane Srbije. Hajte, onda da razgovaramo kako da odvojimo dovoljno novca za protivgradnu zaštitu i verujem da će i tada ministar finansija i svi drugi koji se bave finansijama razumeti šta im u stvari tražimo, pogotovo kada se analiziraju rezultati, kada se analiziraju efekti od da kažem od štete od grada. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Stefanoviću, poštovani gosti, među kojima su i gospodin Todorović i Marić sa kojima smo mi juče imali priliku da razgovaramo pre svega o ovom Predlogu zakona o odbrani od grada i poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, ja mislim da je neophodno povodom ove rasprave, ova tri predloga zakona da evidentiramo ovde, ministre Stefanoviću, evo jedno moje zapažanje da je ključna reč za razumevanje delanja Vlade i povodom ove rasprave, a povodom pitanja grada u Srbiji u ovoj godini - neefikasnost. Evo ja ću pokušati u četiri tačke, poštovana gospodo i ministre Stefanoviću da objasnim zašto ja tako mislim. Najpre, evo, ja sam i čitao malopre tekstove inženjera poljoprivrede na primer i tu sam našao neke informacije koje sam proverio i na drugim mestima. Oni kažu – svaki uloženi dinar u sistem zaštite od grada vrati se 14 i više puta, a onda dodaju da aktivna odbrana od grada pre svega traje u vegetativnom periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Mislim, kao jedan razuman čovek, poštovana gospodo, a naročito ako se zamislim kao neki čovek koji se bavi na primer voćarstvom, na primer u Ivanjici koju sam obišao posle grada koji je bio u maju, da se nužno čovek pita, pa kako to da se ova Vlada nije pripremila za ovu opasnost od grada do 15. aprila kada počinje ovaj vegetativni period nego mi, poštovana gospodo, o Predlogu zakona o odbrani od grada raspravljamo dva meseca nakon početka tog vegetativnog perioda, dakle, 15. juna. Pazite, evo samo jednu logiku ako sledimo, ja mislim ministre Stefanoviću, da dolazimo do toga da je postojala jedna vrsta neefikasnosti, nije se planiralo unapred, nije se računalo sa tim kakve će sve biti štete, a ja se vraćam na primer na ove tekstove koje sam pročitao i pozivam se ovde na etiku odgovornosti, jedan veoma važan princip u politici koji podrazumeva sledeće, ministre Stefanoviću. Dakle, Vlada je bila neefikasna jednim povodom ili jednim pitanjem, kada dođete ovde u Skupštinu onda prvo treba da kažete – jeste, bili smo neefikasni, napravili smo grešku, ali evo sada hoćemo tu grešku da sprečimo da se ne bi ponovila opet. Mislim, da je to neki redosled koraka ili poštovana gospodo, povodom Predloga zakona o odbrani od grada, ja se pitam i sledeće – da li je baš nužno da za svaki problem koji se pojavi u našoj državi, da li je nužno da odmah pristupamo pripremi Predloga zakona pa da preko zakona rešavamo to pitanje. Pazite, ako prenormiramo nešto, prvo, građane dovodimo u jednu nezgodnu situaciju, oni sada trebaju da čitaju stotine stranica iz ovog zakona i drugog zakona i trećeg zakona i četvrtog zakona, itd. Pazite, onda ulazimo u jednu veliku opasnost, gospodine Stefanoviću, da imamo protivurečne odredbe. Da li je potrebno ovde da podsećam narodne poslanike na koliko smo protivurečnih odredaba različitih zakona oko iste stvari nailazili tokom ovog saziva. Ili, poštovani gospodine Stefanoviću, primetio sam da ovaj Predlog zakona o odbrani od grada nije u vezi sa harmonizacijom sa pravnim sistemom EU. Pravni sistem EU, gospodine Stefanoviću, prenormiran, a mi sada ovde mislimo sve što se pojavi kao problem rešićemo ga preko zakona. Može li ova Vlada nešto da uradi, a da ne šalje predloge zakona, a videli smo malopre i gospođa Gojković je potvrdila da 19 dana nismo imali sednicu ovde, jer Vlada nije imala šta da pošalje u Narodnu skupštinu, poštovana gospodo, a ni poslanici SNS nisu imali šta da pošalju, a tri naša predloga zakona čuče ovde i umesto da diskutujemo o tome, 19 dana nema sednice. Ili, gospodine Stefanoviću evo u prelaznim i završnim odredbama, vi ste tamo predvideli period od šest meseci za one dodatne propise koji moraju da se pripreme kako bi sve ovo moglo da funkcioniše. A ja se onda gospodine Stefanoviću, pitam sledeće – pa, da li je nužno da sebi dajemo još šest meseci za te propise, da li smo napravili neku procenu. Možemo li gospodine Stefanoviću to da uradimo za tri meseca, pa da onda pokažemo građanima da je ova Vlada usmerena ka jednoj vrsti efikasnosti. Mi smo podneli amandman, gospodine Stefanoviću, ne jedan nego dvanaest amandmana na ova tri predloga zakona. Dva amandmana tiču se efikasnosti u pogledu propisa i očekujem da će većina od ovih 12 amandmana biti usvojena, poštovana gospodo i gospodine Stefanoviću i gospođo Gojković.

Ali, gospodin Pavićević, predlagač je bio na moru. Zamorio se od teškog skupštinskog rada, od predlaganja amandmana „briše se“, od bežanja sa sednica kada bude glasanje o zakonima i o amandmanima. Nismo mogli da obezbedimo predlagača zakona, jer tako gospođo predsednice i zbog toga nismo mogli da radimo. Prema tome, ovo vreme je Vlada iskoristila veoma kvalitetno u značajnoj međunarodnoj aktivnosti, u sednicama Vlade koje do sada ova Vlada, Vlada Aleksandra Vučića i SNS nije uradila i nije napravila nijednu telefonsku sednicu za razliku od Vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama, a obavljali sednice Vlade telefonski. Ova Vlada je radila vredno. Ova Narodna skupština je imala nekoliko značajnih aktivnosti što međunarodnih, što sednica odbora, što priprema Akcione grupe za reformu političkog sistema.

Dve stvari želim sada da saopštim gospodi narodnim poslanicima povodom repliku koju je sada imao narodni poslanik gospodin Zoran Babić. Najpre, moram da podsetim narodne poslanike da sam ja još prošle godine 2014. dao blagoslov gospodinu Babiću da se bavi mojom biografijom. Ja sam njemu čak poklonio jednu knjigu Vladimire Dedijera novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita kako bi gospodin Babić mogao da imao pravi uzor u pisanju i pripremi moje biografije i zahvalan sam danas gospodinu Babiću što je obavestio sve nas da ja igram tenis. Ja zaista veoma dobro, mislim, igram tenis, još od pete godine i na teniskom terenu poštovana gospodo ja mislim da bi bilo kog narodnog poslanika SNS pobeđivao jednako kao što pobeđujem u skupštinskim raspravama ovde poštovana gospodo i vidim sada podržavanje ovde i aplauz. Druga stvar, poštovana gospodo tri Predloga zakona smo mi ovde podneli 84 poslanika treba da iniciraju raspravu o tim Predlozima zakona i evo da podsetim poštovanu gospodu narodne poslanike, ali evo i ministra Stefanovića, goste druge iz ministarstva Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja koji je alternativa onom krpežu od zakona kako smo mi nazvali zakon koji je ovde branila gospođa Mihajlović koji smo menjali dve nedelje nakon što smo ga usvojili. Pazite, poštovana gospodo predložili smo i Predlog dopuna zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o slobodi od straha pa kako to da 84 poslanika SNS nisu inicirali raspravu o predlozima zakona koji čuče u skupštinskoj proceduri.

Ja sam tako razumela, ne znam suštinu i kada se traže replike, moram da dam ljudima prednost, odnosno poslanicima koji su pomenuti u replikama.

Kada neko uz sve to doda Jovu Kapičića kao koalicionog partnera i saradnika, to dodaje još jednu dimenziju. Kada na sve to dodamo bele listiće, eto nama biografije koja je lelujala između levice i desnice, između blagoslova i Kapičića, između svega i svačega, promešanog i zamešanog. Kada na sve to dodamo i podršku koju je davao, recimo, profesorki Dulić, koja se otvoreno zalagala i govorila da je UČK „miroljubiva organizacija“, to je već opasno. Ja, ne da, ne želim da se bavim takvim biografijama, nego takve biografije, mislim da po građanima Srbije ne bi trebalo ni da sede ovde među nama. Što se tiče tog simpatičnog nadenutog naziva – krpež od zakona. Da li je to krpež ili nije krpež od zakona, taj zakon donosi građevinske dozvole investitorima i građanima Srbije za 28 dana. Ono što ste vi i vaša politika, politika tih što sede ispred vas, doneli građanima su samo trpež, a vama gospodo – drpež, i zbog toga ste tu gde jeste i zbog toga ste na političkim marginama i na te margine vas nismo doveli mi, na te margine ste vi doveli sami sebe lelujajući od Dulića do belih papirića, od Kapičića do blagoslova, ali po najviše,po kriminalnim radnjama kojima ste sebi obezbedili drpež, a građanima trpež. Samo vas molim da se vratimo na temu. Daću replike, pošto su teške reči izrečene, ali da damo ministru reč, i pokušam samo da utičem na Vas da se vratimo na zakon. Taman smo počeli o nekim vedrijim temama, mada kada se govori o odbrani od grada, teško je govoriti o vedrijim temama i taman sam čuo da gospodin Pavićević, drži reket, što je zainteresovalo neke druge kolege iz MUP-a, ali nisu shvatili to dobro, pa sam ja pojasnio kakav je reket u pitanju, nego da se vratimo na ova pitanja vezano za Hidrometeorološki zavod. Dakle, ovde se ne može govoriti o prenormiranosti, pošto ovde nema nikakve norme. Sa druge strane, što se EU tiče, imamo tri države članice koje imaju slične norme i ti ljudi su odlučili da brane interese svoje zemlje i Republika Srbija je odlučila da brani interese svojih građana, nemamo suprotstavljene stavove sa Akijem EU, ali imamo želju i naša je potreba i naš zadatak, prvi i osnovni zadatak, da se brinemo o interesima Republike Srbije i njenim građanima. To je zadatak koji mi moramo da ostvarimo.

Znači, ali ako mogu za 3 meseca, jer to je do 6 meseci, a oni mogu i ranije. Neka sada zapnu, dan i noć i neka rade i neka to pokažu da zablistaju, da pokažu da su bili najuspešniji od svih državnih institucija u poslednjih mnogo godina i ja ću prvi skinuti kapu i reći, evo priznanje, hajde da uradimo taj posao kako treba. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani gosti i poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, evo u tri tačke da odgovorim gospodinu Babiću, na repliku koju je on malopre imao. Najpre, ja mislim da gospodin Babić treba da odluči da li on ceni i poštuje to što ja radim u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer povremeno od sednice do sednice, on saopšti jedno poštovanje za moje angažovanje, za moju posvećenost, a nekada i za broj usvojenih amandmana, a ponekad, kao što je danas slučaj, kao što gospodin Babić kaže, da bi bilo najbolje da ne sedim ovde. Ja tu vidim jednu protivurečnost, u glavi jednog čoveka i samo predlažem gospodinu Babiću da odluči šta misli ili vredi što ja radim ovde pa onda ponavlja to, ili smatra, ovo ne vredi ništa, i onda od sednice do sednice, gospodin Babić, priča tu priču. Druga stvar, ja sam gospodinu Babiću dao blagoslov za pisanje biografije, dao sam jednu vrstu saglasnosti, pošto je gospodin Babić pokazao želju, istražuje moj život, vidi da igram tenis, teniskim reketom, gospodine Stefanoviću, se igra tenis, ne može drugim sredstvima da se igra tenis i ko god da igra, gospodine Stefanoviću. Dakle, gospodin Babić sve to istražuje i vidim da se priprema za pisanje priloga za moju biografiju i ja mu dajem blagoslov i čak sam mu poklonio knjigu, jednog biografa, jednog političara, za koji sam procenio da može da mu bude uzor, jer je to dobro i temeljno napisana biografija. Ja sada vidim da gospodin Babić nije pročitao knjigu koju sam mu japoklonio, i gospodine Babiću, pročitajte u celosti. Nemojte kao predsednik Vlade onako tamo – vamo, nego u celosti da se pročita. Treća stvar, gospodine Stefanoviću, prenormiranost znači da za sve što postoji mijedino rešenje ili kao odgovor imamo pisanje zakona. Ne treba to da nam bude pristup. Zamislite da imamo mnoštvo zakona, na stotine hiljade stranica, pa to ne vredi gospodine Stefanoviću. Zna se šta podrazumeva vladavina prava i zakonitost.

Niko vas nije spomenuo, niko nije spomenuo poslaničku grupu, Demokratsku stranku, ministar nije vama odgovorio i ne vidim vašu ulogu ni u čemu. Bolje to, nego da pravimo pauze.

Zahvaljujem se gospodinu Markoviću zato što se upristojio konačno. Ono što nije dobro, a to je da se Poslovnik konzumira kako ko i kako kada želi. Mislim da je Poslovnikom zabranjeno direktno obraćanje poslanika poslaniku. Ali, neke stvari su za gospodina Pavićevića vrlo dozvoljene, koje nisu dozvoljene za neke druge. Kada neko iskoči iz prava, iz pravila, iz normalnog poslaničkog i skupštinskog ponašanja, naravno da ću reći i naravno da ću uputiti kritiku. Kao i onda kada je neko konstruktivan, kada neko želi dijalog, kada neko želi da iz tog dijaloga izađe i proistekne dobar dogovor i bolje rešenje, naravno da ću pohvaliti. Generalizacija ne postoji. Generalizacija po kojoj je jedno pohvaljeno uvek pohvaljeno, ne postoji. Ne postoji ni to da se o Zakonu o protivgradnoj zaštiti, odnosno o zaštiti od grada, govori o svemu drugome samo ne o tim rešenjima. Niko ne može da dobije moju podršku. Nisam dovoljno stručan da bih pisao bilo čije biografije, a nemam ni političkog ni ličnog interesa i zanimljivosti u biografiji gospodina Pavićevića, da bih se time bavio i da bih je pisao. Pa čak i da imam dara za tako nešto. Predamnom, ali i pred drugim koleginicama i kolegama je mnogo pametnijeg i većeg posla, nego što ćemo pratiti da li se motor gospodina Pavićevića zove „Munja“, ko se na njemu vozi, kada igra i gde igra tenis, ali samim tim prikazivanjem na društvenim mrežama, on želi tu vrstu javnosti, tako da nema potrebe bilo čija, moja ili bilo čija druga zainteresovanost. Jedina zainteresovanost je zainteresovanost gospodina Pavićevića. Još samo jedna rečenica, dozvolite mi, pošto je na početku bilo malo proklizavanja sa vremenom. Što se tiče samih tih teniskih mečeva, ipak mislim da gospodin Pavićević prvo mora da izađe negde sam, na izbore ili na kvalifikacije, pa da se kvalifikuje, da bismo došli u situaciju da igramo.

Hajde nemojte molim vas kao da smo deca da se raspravljamo nešto o tome. Znači, nema nikakve replike. Dame i gospodo narodni poslanici, ja strpljivo 15 minuta držim Poslovnik, malo mi je utrnula ruka, ali, nema veze, ja poštujem to što kolege iz opozicionih redova, iako vladaju u Vojvodini, dobijaju reč pre. Reklamiram član 103. i član 107. To nije bio slučaj. Član 107. govori o dostojanstvu Narodne skupštine i korišćenju uvredljivih izraza. Ovde je gospodin Pavićević nekoliko puta već davao blagoslov, direktno se obraćajući kolegi Babiću. Znači, član 107 – direktno obraćanje je zabranjeno. Član 107. takođe kaže da je zabranjeno korišćenje uvredljivih izraza. Za mene je strašno uvredljivo, kao verniku, ako mi blagoslov daje gospodin Pavićević.

Za mene je to veoma uvredljivo i zato vas molim, gospođo predsednice Skupštine, da ubuduće vodite računa i opomenete kolegu Pavićevića kad se on obraća drugim narodnim poslanicima direktno, jer je za mene uvredljivo kad on njima daje blagoslov, ja mislim da on za to nije nadležan. Hvala. Jedino što ću intervenisati – nisam dala pre vas reč poslaniku iz opozicije nego iz vladajuće većine, što jeste gospodin Babić.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, pozivam se na član 107. koji govori o dostojanstvu… Znate da ne može neposredno da se pozivate na isti član. Ali se ne govori o istoj temi, odnosno o istom govoru.

Ja hoću da se pozovem na izlaganje gospodina Babića… Tako možemo do beskraja, što nije dozvoljeno. Ako imate neki drugi član, javite se ponovo. Znači, može biti zloupotreba od svih članova, povreda Poslovnika, da ustajemo i da kažemo – Ja ću se pozvati na govor od ostalih 250 poslanika. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovana predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o odbrani od grada. Ovim zakonom uređuje se, kao što smo čuli, sistem odbrane od grada u Republici Srbiji. Osnovni ciljevi donošenja zakona o odbrani od grada jesu da se konačno celovito uredi održivi sistem za suzbijanje grada, da se obezbedi integralni pristup u zaštiti od elementarne nepogode, od grada, kombinujući aktivnu odbranu i pasivnu zaštitu – osiguranje. Upravo zbog toga poslove odbrane od grada neophodno je bilo urediti posebnim zakonom, zbog opšteg odnosno javnog interesa, kao i činjenice da se zbog antropogenog uticaja na klimu očekuju sve češće i razornije olujne nepogode praćene gradom. Najveće neposredne štete usred grada nastaju u poljoprivredi, zatim u šumarstvu, ali i na ekonomskim i stambenim objektima. Zbog svojih meteorološko – klimatskih uslova teritorija Republike Srbije je izložena dejstvu grada često u razmerama velikih elementarnih nepogoda. U poslednjih 10 godina u toku sezone odbrane od grada iznad teritorije naše Republike bilo je između 100 i 110 dana sa radarskim praćenjem potencijalno-opasne oblačnosti, a u proseku je dejstvovano u svakom drugom ili oko 50% ovih dana. Broj dana sa dejstvom na gradonosne oblake bio je od 43 do 63 u toku jedne sezone odbrane od grada. Po podacima za proteklih pet godina, prosečno se troši oko 12 hiljada raketa, dometa od čest do osam kilometara. Grad i gradonosni oblak menjaju se i prostorno i vremenski, po pravilu zahvataju i kreću se preko mnogo većih teritorija od onih koje pokrivaju jedinice lokalne samouprave. Potrebno je da se na gradonosne oblake deluje u fazi njihovog razvoja. Na ovaj način se najčešće ne sprečava padanje grada iznad mesta delovanja, već njegovo padanje na teritoriju na koju oblak tek treba da naiđe. Zbog velikih šeta koje grad kao elementarna nepogoda nanosi, aktivna odbrana od grada u Republici Srbiji organizovano se sprovodi od 1968. godine i to u vegetativnom periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Poslove odbrane od grada u početnoj fazi obavljale su jedinice lokalne samouprave i samoupravne interesne zajednice protivgradne zaštite u saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom shodno Zakonu o protivgradnoj zaštiti iz 1973. godine.

Sve do donošenja Zakona o ministarstvima iz 2011. godine, kojim su ti poslovi stavljeni u nadležnost Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije.

Protivgradna zaštita se tako našla u potpuno neprirodnom okruženju.

Danas se na prostoru Srbije metodologija suzbijanja grada sprovodi na ukupnoj površini od 77.508 kvadratnih kilometara, od čega 51.133 kvadratnog kilometra obuhvata poljoprivredno zemljište. Operativni sistem čini mreža od 13 radarskih centara, 1.650 aktivnih protivgradnih stanica, telekomunikacioni sistem, koji čini sistem radi veze od 50 repetitora i 1.800 radio stanica i operativno-metodološki centar u Beogradu. U ovoj oblasti bilo je dosta problema, a to su pre svega manjak raketa i problem sa isplaćivanje i angažovanjem strelaca. Jedan od problema sa protivgradnom zaštitom je i to što je tehnologija zastarela. Na mnogim radarskim centrima nedostaju radnici, dosta ih je otišlo u penziju, a podmladak niko nije primao. U narednim godinama otići će još jedan broj radnika u penziju i preti opasnost da se ova služba, koja postoji više od 45 godina, ugasi, jer se nije vodilo računa o prijemu novih mladih ljudi koje je trebalo obučavati bar dve godine. Efikasnost protivgradne zaštite u Srbiji je dvostruko manja nego u EU. Srpski protivgradni sistem smanjio je učestalost pojave grada do 20%, a prosek u EU je do 50%, kako kažu stručnjaci. Univerzalnog rešenja za protivgradnu zaštitu u svetu nema, zbog čega je važno da se nađe najbolji model koji bi odgovarao Srbiji. Finansiranje poslova odbrane od grada mora biti stabilno i sigurno, kako bi se obezbedila održivost i razvoj sistema odbrane od grada i kontinuirano sprovodile mere kojima se poboljšava delovanje i razvoj sistema za odbranu od grada. U finansiranje se, za razliku od dosadašnjeg stanja, po kome se finansiranje praktično svodilo na državu, uključuju i drugi izvori u skladu sa zakonom. Predloženim rešenjem u članu 14. sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, dela premije osiguranja useva, drugih izvora u skladu sa zakonom. Do sada je bila praksa da je većina jedinica lokalnih samouprava, njih 70 do 80% finansijski stimulisala rad strelaca, a manji deo jedinica lokalne samouprave kupovao je rakete i popravljao, čak i gradio manji broj lansirnih stanica, na šta su lokalne samouprave imale primedbu od državne revizije. Donošenjem i primenom zakona, pored budžeta, sistem bi se finansirao i od strane osiguravajućih kuća i vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta. U članu 15. propisano je da je društvo za osiguranje dužno da za finansiranje sistema odbrane od grada 10% uplaćene premije osiguranja useva i plodova, koji su u skladu sa zakonom uplatila registrovana poljoprivredna gazdinstva, do desetog u mesecu za prethodni mesec uplate na račun propisan za uplatu javnih prihoda. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji sprovodi se na dobrovoljnoj osnovi, a zasniva se na vlastitoj ekonomskoj računici proizvođača, uz delimičnu pomoć države. Srbija prema nezvaničnim podacima ne odskače mnogo od zemalja regiona po pitanju niske stope osiguranja u poljoprivrede. Ni kod suseda broj osiguranika u poljoprivredi ne premašuje 10% On se kod nas kreće negde od 7 do 8%, kako smo mogli da čujemo juče na Odboru za poljoprivredu i na sastanku koji smo imali sa ministrom Stefanovićem. Poređenja radi, u Austriji se osigurava čak 90% poljoprivrednih gazdinstava, dok je u Francuskoj ovaj broj manji i iznosi oko 77% Usklađivanje sa evropskim standardima rada i poslovanja u poljoprivredi će neminovno uveriti sve poljoprivredne proizvođače u značaj osiguranja ovako rizične delatnosti i svakako da treba više raditi na podizanju nedovoljno razvijene svesti proizvođača o potrebi osiguranja imovina radi lične zaštite. Nadam se da će i osiguravajuća društva ponuditi bolje uslove, a to dovesti i do većeg broja korisnika osiguranja, čemu treba da doprinese i ovaj zakon. Osiguranje treba da bude prihvatljivo poljoprivrednom proizvođaču da on može da plati polisu osiguranja i dobije naknadu štete koja je odgovarajuća. Osiguranje je veoma bitno, jer protivgradne rakete nisu svemoguće. Stručnjaci smatraju da bi situacija sa osiguranjem useva mogla da se popravi ako bi nadležni organi obezbedili podsticaje i kredite za nabavku mreža. Do tada poljoprivredni proizvođači mogu da računaju na povraćaj 40% sredstava investiranih u osiguranje useva ili postavljanje protivgradne zaštite na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije. U Italiji, Austriji i drugim zemljama zapadne Evrope, protivgradna mreža je veoma popularna. Investiranje proizvođača za postavljanje protivgradnih mreža, interes postoji, ali zbog velikih troškova nabavki i postavljanja, koji se kreću negde između 10 i 15.000 evra po hektaru, mali broj je onih koji se odlučio na ovaj vid zaštite. Zato to mora biti državno pitanje.

Planirana sredstva u 2015. godini su manja iz razloga što je plata umanjena za 10% i RHMZ 135 miliona dinara, naknade za rad i lekarski pregled 3.300 strelaca. Važno je istaći da je ovo bilo nedovoljno, pre svega zbog nedovoljne količine protivgradnih raketa, sa kojima je sistem u toku jedne sezone morao operativno da raspolaže, a to je 20 do 25.000, od kojih se prosečno godišnje utroši oko 12.000. Pored ovoga, nije bilo nikakvog izdvajanja za održavanje radara, sistema radio veza, nabavke računara i slično. Za funkcionisanje sistema odbrane od grada iz budžeta jedinica lokalnih samouprava u toku 2014. godine utrošeno je oko 160 miliona dinara, i to za nabavku 3.000 protivgradnih raketa, oko 100 miliona dinara, naknada za stimulaciju rada strelaca, procena je da je bilo oko 60 miliona dinara. Prema podacima iz 2014. godine, 10% od premije osiguranja useva i plodova bilo je nešto preko 100 miliona dinara. Navela bih primer Opštine Vrbas, iz koje dolazim. U Opštini Vrbas ima sedam protivgradnih stanica, koje pokrivaju 14 protivgradnih strelaca. U 2014. godini opština Vrbas je sufinansirala rad strelaca, što za protivgradni period od šest meseci iznosi oko pola miliona dinara. Znači da je za jednog strelca Opština Vrbas mesečno sufinansirala neto iznos od 4.000 dinara, koji je obezbeđivala i Republika. U dosadanjem periodu problemi kod nas su bili i neregulisan način isplate, što je bila primedba državne revizije, nepostojanje zaštitne opreme za strelce, nedostatak sredstava i načina i modela plaćanja prilikom održavanja lansirnih stanica, nedostatak dovoljnog broja protivgradnih raketa po lansirnoj stanici. Želim da istaknem da je u dosadašnjem periodu evidentno da je obuka i osposobljenost protivgradnih strelaca i radarskog centra bila na izuzetno visokom nivou. Imali su međusobno odličnu komunikaciju i u dosadašnjem periodu je upravo ovaj faktor uticao da pored smanjenog broja raketa dobro funkcioniše sistem protivgradne odbrane na našoj teritoriji. Smatram da je ovaj koncept zakona, znajući kakve su finansijske mogućnosti budžeta lokalnih samouprava, pa i one iz koje dolazim, dobar i da je neophodno pronaći druge dopunske izvore finansiranja, jer smo nažalost svedoci ogromnih šteta koje nastaju zbog nemogućnosti blagovremenog dejstvovanja. Interes države, pojedinaca ili čitavog društva je da se sačuva poljoprivredni proizvod, da se obezbedi dobra snabdevenost tržišta i na taj način da se obezbedi veća uposlenost prehrambene industrije, veći izvoz, veća konkurentnost proizvođača, a sve će to pozitivno uticati na stabilnost tržišta. Imajući u vidu sve ove razloge, sam značaj donošenja zakona, SPS će u danu za glasanje podržati usvajanje Predloga zakona o odbrani od grada i zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani gospodine ministre, poštovani saradnici iz Ministarstva, poštovane koleginice i kolege, danas je ovde najčešće pominjana reč bila odgovornost i na tu reč se najburnije reagovalo kada se pominjala odgovornost. Mislim da moramo da budemo spremni, i vi iz Vlade, i mi u skupštinskim klupama, da li iz reda pozicije ili opozicije, da prihvatimo deo sopstvene odgovornosti kada se govori o ozbiljnom problemu. Jedna od reči koja je spomenuta na jučerašnjoj sednici Odbora za poljoprivredu, od strane jednog od saradnika iz Ministarstva, koji odlično poznaje ovaj problem i ovu temu, je agonija u sistemu odbrane od grada u ovoj godini. Da, ta reč je upotrebljena, ali ne od opozicionih poslanika, nego od ljudi koji direktno rade u sistemu – agonija u odbrani od grada u 2015. godini. Govorim o tome da bismo našli rešenja i da bismo tražili to rešenje. Dakle, šta imamo? Pominjali smo koliki je potreban budžet da bismo obezbedili nesmetano funkcionisanje ovog sistema. To smo čuli od gospodina Marića. Dakle, osam ili devet miliona evra nije velika cifra, prevelika cifra za budžet Republike Srbije kada znamo o kakvim ciframa govorimo i o kakvim potrebama odlučujemo u ovoj Skupštini. Samo od štete u Ivanjici ili Arilju od grada, gde je procena štete deset miliona, potrošili smo više nego jednogodišnji potrebni budžet Republike Srbije za ovu naknadu. Zato treba da govorimo o načinu na koji ćemo prevazići ovaj problem. Vraćam se na odgovornost. Pošto se ovde pominje nedovoljno integrisani sistem, slažem se sa tim, jer ga treba integrisati. Ne znamo da li je nadležno i odgovorno MUP, ne znamo da li je nadležan ili odgovoran RHMZ, ne znamo da li su nadležne ili odgovorne lokalne samouprave gde vidimo da se ta odgovornost dobrim delom prebacuje na predsednike opština, skupština gradova. U suštini kada nađemo taj najmanji zajednički imenilac za sve ove pomenute institucije, dođemo do izvršne vlasti u Republici Srbiji, dođemo do Vlade Republike Srbije i do najodgovornijeg u tom sistemu, a to je premijer. Treba prihvatiti tu odgovornost na takav način. Naravno da suVlada Republike Srbije i premijer najodgovorniji za funkcionisanje svih ovih delova Republike Srbije i institucija koje moraju da se bave ovim problemom, a onda su odgovorni i resorni ministri, koji treba da prihvate tu odgovornost, pa su odgovorni i direktori svih institucija koji su u tom lancu komandovanja, pa i predsednici lokalnih samouprava, koliko god imali mehanizama ili ne za funkcionisanje ovog sistema. Druga ključna stvar, kada analiziramo ovu temu, je finansiranje i oko toga se vrtimo sada i govorimo o finansiranju. Ubeđen sam da treba preuzeti odgovornost u ovoj Skupštini, pa i opozicija može i mi možemo da predložimo da kompletno finansiranje ide iz budžeta Republike Srbije. Zbog čega govorimo o potrebi integrisanja tog sistema bez prebacivanja odgovornosti na lokalne samouprave? Dakle, 175 opština i gradova. U definiciji taj sistem će biti dezintegrisan i neće biti dovoljno efikasan, jer se daje u zadatak nekim sposobnim predsednicima opština, u ovim klupama ima i takvih predsednika opština, ali i onim koji su manje sposobni, a imaju manjak mehanizama. Dakle, nemamo jedinstveni sistem lokalnih samouprava i mogućnosti iz budžeta, ali i kapaciteta tih lokalnih samouprava da ispoštuju neki standard. Zbog čega govorim o standardima? Imaćemo različite standarde, jer smo imali najave da će strelci, taj sistem strelaca od 3.200 ljudi, koji se bori za spas letine, ali i za spas nekih drugih dobara Dakle, ovde se ne radi samo o poljoprivredi, najviše o poljoprivredi, jer nas to najviše interesuje, ali se radi i o zaštiti tog vitraža u Zrenjaninu, o zaštiti automobila koji stoje na ulici, pa mogu da budu polupani ili nekih drugih vrednosti. Iz tog razloga nije logično finansirati samo iz sredstava premija za osiguranje u kojima znamo, čuli smo od koleginice, 7% poljoprivrednika plaća tu premiju. Dakle, oni koji plaćaju i u mogućnosti su da plaćaju tu premiju finansiraju za 100%, plus 93% onih koji ne plaćaju tu premiju. Oni se neće naplatiti time što su finansirali na taj način protivgradnu zaštitu, nego će naplatiti od osiguravajućih društava svoju premiju. Drugi deo nelogičnosti je da ostavljamo lokalnim samoupravama, kao mogućnost da svojim diskrecionim pravom finansiraju strelce sa pet hiljada dinara ili smanje tu nadoknadu, kao što smo imali primer u gradu Leskovcu, pa smo imali taj problem oko dejstvovanja ili neke samouprave koje su spremne da plate 20 hiljada. Taj sistem neće moći da funkcioniše na pravi način i to je praktično iskustvo. Zbog toga se zalaže da se izdvoje sredstva na nivou Republike Srbije, jer smo u mogućnosti da obezbedimo osamili devet miliona evra, da integrišemo taj sistem sa jasnim sistemom komandovanja, da ne ostavljamo prostor lokalnim samoupravama da budu efikasne ili manje efikasne, jer će to doneti mnoge praktične probleme. Imamo najavu, koliko znam, potpisali smo Sporazum sa MMF u kome će, najavljeno je bar, a to ćemo videti u skupštinskoj sali, biti smanjeni transferi prema lokalnim samoupravama za narednu godinu. Najavljeno je negde oko sedam milijardi dinara manjih transfera prema lokalnim samoupravama, a mi namećemo lokalnim samoupravama nove odgovornosti, nove poslove. Kako možemo da očekujemo da budu dovoljno efikasni u obavljanju tog neophodnog posla? Zato je važno da se okrenemo upravo tim ljudima koji plaču kada gledaju letinu koju su gajili godinama i kada vide da nema nikakvog prihoda, niti bezbednosti za njihove porodice nad malinjacima koje smo videli u Ivanjici i Arilju. Još jednom predlažem, važno je da razmišljamo na jedan integrisani način, da država obezbedi kompletna sredstva, da svi strelci budu podjednako nagrađeni, da lokalne samouprave, ne da budu rasterećene te obaveze, jer će one i onako doprinositi, iz odgovornosti prema svojim građanima, da prilazni putevi protivgradnim stanicama budu obezbeđeni, da postoji održavanje na pravi način, da kroz tu saradnju sa resornim ministarstvima, sa čitavom Vladom Republike Srbije budu upravo odgovorni. Mislim da je važno sada reći još jednom, najveća i ključna odgovornost za nečinjenje u ovoj godini do danas u oblasti odbrane od grada je upravo na premijeru, na Vladi Republike Srbije i na resornim ministarstvima. Znate i sami, u 99%opština i gradova, od 175 koliko ih ima u Srbiji, su na vlasti upravo ljudi iz koalicije koja je na vlasti i na republičkom nivou. Možda je to neki procenat manje, ali je ključna i najveća odgovornost upravo na tim ljudima. Dakle, taj sistem je u potpunosti u vašoj odgovornosti i imate mogućnosti za to, ja vas pozivam…

Sada imam jedan problem kao ministar kada bih hteo da izađem u susret, kolega Marković kaže – moramo da obavežemo lokalnu samoupravu, treba da im damo više nadležnosti da daju više novca. A, vi kažete malopre - dajte da rasteretimo lokalnu samoupravu, nemojte da im namećemo namete, nemojte da ih opterećujemo. Sada, kome sada učiniti? Inače, što se tiče zakonskog predloga, on potpuno relaksira lokalnu samoupravu. On daje mogućnost lokalnoj samoupravi. Mi živimo u realnom svetu. Drugačije su mogućnosti lokalne samouprave u Beočinu nego one u Crnoj Travi, prosto je to tako. Mi možemo da želimo da jedna bude bolja, da bude efikasnija, uspešnija, ali prosto geografski položaj, sposobnost ljudi koji vode, tržišna utakmica, više investicija, prosto će činiti neke lokalne samouprave, neke gradove, neke države, neke kontinente uspešnijim u odnosu na druge. I tu mi nikakvom odlukom u Narodnoj skupštini to ne možemo promeniti. Samo možemo da stimulišemo i druge. Mi smo nekada u Srbiji, čini mi se, suviše ne mislim samo na odbranu od grada, naravno, to je jedinstvena zaštita i tu država i mora, ali ne možete nekoga ograničiti da uloži dodatna sredstva. Opština koja ima dodatna sredstva, koja je moćna, uticajna, ima investitore, razgovara sa privrednicima, jedna opština poput Stare Pazove, recimo, gde je nivo nezaposlenosti manji od 5%, i oni ljudi imaju kapacitete. Možda će da kupe 500 raketa, to je njihovo.

Tako sve opštine u Srbiji koje budu tako radile imaće uspeh. Neke su smatrale da je put da se zadužuju i uništavaju svoju ekonomiju, da servisiraju neke sitne potrebe i te opštine, nažalost, snosiće posledice bahate vlasti. Ne u onom delu koji obezbeđuje Republika i zato smo prešli na Republiku. Republika Srbija obezbeđuje zaštitu na čitavoj svojoj teritoriji, a lokalne samouprave pored onog dela uređenja puteva, prilaza, nasipa, nelegalni objekti i sve ono što obezbeđuje minimum nekih uslova za funkcionisanje protivgradnih sistema, odnosno protivgradnih stanica. Lokalna samouprava ima mogućnost sada po zakonu, da dokupi rakete, ako smatra da je za njenu teritoriju to potrebno, i da uloži dodatna sredstva u plaćanje strelaca. To je mogućnost da ih niko ne kažnjava zbog toga, piše prekršajne prijave predsednicima opštine itd. To vam je u nadležnostima lokalnih samouprava po Zakonu o lokalnoj samoupravi, a i u našem članu 9. imate mogućnost, odnosno član 19. o lokalnoj samoupravi. Nije važno. U svakom slučaju ovo je mnogo bolje. Znate, uvek se kada bilo ko od nas govori, kada se lati političkog argumenta i onda se kaže – a što se ne obezbedi više novca, to je lak argument. Uvek opozicija kaže – što nema više za ovo, ili što nema više za ono. Onda vi pitate – što niste vi, kada ste mogli? Što niste dali? Tadašnja vlada je onda mogla, pa nije. Da li to znači da tadašnja vlada nije htela? Ja u to ne verujem. Prosto ne mogu da zamislim ni jednu vladu u kojoj sede neki monstrumi koji kažu –bravo, biće grad, pomlatiće to, baš nećemo da damo. Na kraju krajeva te vlade obezbeđuju sredstva za nadoknadu štete, koja god da je vlada. Znači, novca ima onoliko koliko ima. Svaki put se vodi, naravno, bitka oko budžeta, svako ministarstvo, svaki potrošač budžeta se trudi da predstavi svoje probleme kao prioritetne, a pošto već godinama, doduše ove godine funkcionišemo sa rekordno niskim budžetskim deficitom, što je dobro za Republiku Srbiju i njene građane, ali postoji budžetski deficit svake godine, što je naravno kada je on bio veći time su mogućnosti države bile veće. Vi uvek imate budžet kao jednu projekciju i onda tokom cele godine se trudite da kroz različite mere fiskalne politike pokušate da te rupe ili smanjite ili faktički da omogućite da budžet funkcioniše što solidnije. Naprosto, nema uvek dovoljno novca za sve što bismo svi mi želeli u ovoj sali, uveren sam da svi poslanici u ovoj sali žele da ima više novca i za bolnice i za porodilišta i za prosvetu i za policiju i za vojsku i za protivgradnu zaštitu i za puteve i za sve, ali naprosto ga nema. Dakle, ono što vam ja sada kažem – mislim da je ovaj zakon zaista korak unapred. Mislim da će pomoći da se situacija adekvatnije reši jer imali smo zaista jednu situaciju u kojoj se nije znalo ko šta radi, ko odgovara i u pravu ste, odgovornost jeste jedna važna reč, ali ovog puta se postavlja sve na jednu osnovu. Vlada Republike Srbije je naravno odgovorna za ono što je posao Vlade Republike Srbije i tu nema spora,svako od nas ministara za svoj resor kojim upravljamo i kada kažem – nema MUP odgovornost za strelce, time ne kažem – mi se odričemo sve odgovornosti i nema ništa itd.

Nemate mogućnost izvršnog naloga i da kažete – ovo treba drugačije rešiti. Ono što je bila vaša nadležnost, ono što je višeg organa iznad vas koji ima neki upravni nadzor nad vama, šta je imala od nadležnosti Vlada itd. U svakom slučaju, Narodna skupština će, ja se nadam, svojom odlukom sve to što nismo od 1992. godine normirali ispraviti i nakon toga ćemo imati jedan dobar zakon, mnogo bolji nego što je bio i 1992. godine. Imaćemo jednu dobro uređenu materiju. Da li ćemo sve probleme rešiti, siguran sam da će biti prostora da o tome razgovaramo. Boriću se da što više novca ode na protivgradnu zaštitu. Mislim da je prevencija mnogo jeftinija od nadoknade štete ne samo u protivgradnoj zaštiti. Tako je isto i u bezbednosti. Bolje uložiti u policiju u smislu više vozila, više pancira, više obuke, više oružja, više svega da ne bi trpeli posledice i terorizma i kriminala i svega toga.

Tako da sam pokušao da zaista kroz jedan, nadam se, ne previše dug odgovor pokušam da razjasnim sve ovo o čemu smo danas pričali. Demokratska stranka je potrošila vreme po oba osnova.

Poštovana predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću govoriti o Zakonu o odbrani od grada i upravo ću početi od ove reči koja je malopre pominjana, a to je – odgovornost. Želeo bih da pohvalim ministra i njegove saradnike upravo na pripremi ovog Predloga zakona o odbrani od grada, na konstruktivnom pristupu i u samoj pripremi jučerašnjoj, koju smo imali, na sednici sa vama ministre i vašim saradnicima i posle na Odboru za poljoprivredu, gde smo mogli jasno da debatujemo o svim članovima ovog zakona. U zakonu su sve odredbe jasno definisane. Neko je MUP u određenom momentu dodelio složen i vrlo nezahvalan posao, a kažem nezahvalan u smislu kompetentnosti i pokrivanja terena i ogranizacije ove vrste posla. U svakom slučaju, ovaj Predlog zakona sada definiše apsolutno organizaciju sistema odbrane od grada i utvrđuje nadležnosti svih činilaca u ovom sistemu. Sigurno da je najkompetentnija ustanova Republički Hidrometeorološki zavod sa svojim stručnim i tehničkim kapacitetima sa kojima raspolaže. U ovom delu moramo se svi složiti da bilo koga da pitamo na terenu, seljaka čija je najveća muka kada bespomoćno gleda u nebo i kada mu grad uništi za svega par minuta svu letinu, čija je nadležnost sistem odbrane od grada, svi će pogledati prvo u Ministarstvo poljoprivrede, a zatim u Republički hidrometeorološki zavod. Zašto? Svi mi možda stariji malo ćemo se setiti onog sistema osmatranja, javljanja i uzbunjivanja. Pa, upravo ovaj sistem na tome i počinje, a sva organizacija po vertikali koja se definiše članovima ovoga zakona dovodi do toga da može jasno da se pokrije cela teritorija Republike Srbije, jer ovde nemamo granice na nebu ni između opština, ni između sela, ni između gradova. Apsolutno se slažem sa podnosiocem predloga ovoga zakona da u jednom segmentu možda ima dela problema koji neće biti rešeni u datom momentu zbog prelaska iz jedne strukture upravljanja u drugu, ali ovaj prelazni period svakako da svi moramo da uvažimo i da budemo svesni da je bolje da smo i sada reagovali nego da smo čekali još ne znam ni ja koliko vremena, pa da ono što nije urađeno u proteklih 12 godina dobro je da smo sada stigli i na ovaj čas da uradimo. Deo koji se odnosi na finansiranje u odbrani od grada je svakako jasno definisan i tri izvora finansiranja su ovde jasno navedena To su: budžet, zatim deo premije iz osiguranja useva i plodova i drugih izvora u skladu sa zakonom. Ne mogu da se složim da neko od kolega kaže - samo dajte iz budžeta, dajte iz budžeta novac, a kada se Vlada bori da rastereti budžet i ovde je upravo taj korak urađen, da se u partnerskom odnosu sa osiguravajućim kućama našlo načina da 10% od iznosa plaćene premije za osiguranje useva i plodova bude vraćen za sistem protivgradne zaštite. U svakom slučaju, da je nivo površina koje se osiguravaju u Republici Srbiji veoma mali, podižući svest i sve one podsticaje koje im sada dajemo, nadam se da ćete površine biti u narednom periodu veće, a samim tim i iznos procenta koji će biti odvojen za protivgradnu zaštitu. Takođe smo juče doneli zaključak na Odboru za poljoprivredu da se 5% izdvoji od izdavanja državnog zemljišta u zakup, što je i te kako značajan iznos imajući u vidu i napomenu da dobar deo sredstava od izdavanja zemljišta u zakup nije ni moga biti iskorišćen upravo zbog ograničenja iz prethodnog vremena, kako je to bilo namenjeno za čega se mogu sredstva koristiti od izdavanja zemljišta u zakup. Ali, o tome ćemo detaljnije pričati kada dođe na red Zakon o zemljištu. Bitno je istaći da lokalne samouprave igraju ovde značajnu ulogu, u celom sistemu i tačno je definisano u ovom zakonu koje su obaveze i nadležnosti. To upravo govori o onom delu kada vršimo decentralizaciju, tj. ne gubimo, ako mogu da tako kažem, nivo komandi, gde se na vrhu nalazi Republički hidrometeorološki zavod, ali na lokalnom nivou najbolje znaju lokalne vlasti ko su ti ljudi koji mogu biti strelci, kako i na koji način da se urede prilazni putevi i sve ono što je neophodno do protivgradnih stanica. Sigurno da se u onom delu finansiranja, kada kažemo – drugih izvora u skladu sa zakonom, ostavlja mogućnost lokalnoj samoupravi da na razne načine, koji su zakonom dozvoljeni, finansira i unapređuje sistem protivgradne zaštite, a sve u skladu sa zakonom i u skladu sa onim što propisuje Republički hidrometeorološki zavod. Takođe, značajno će biti popravljen i finansijski segment strelaca, što do sada bilo neprihvatljivo, a sada je opet definisano ovim zakonom, gde se kaže tačno do kog iznosa prosečne neto zarade može da bude isplaćena zarada za strelce na protivgradnim stanicama. Isto tako, AP Vojvodina u delu nadležnosti koje ima u segmentima koji joj pripadaju zakonom takođe se nalazi u ovom delu nadležnosti i sigurno da kada gledamo da 40% od zakupa zemljišta pripada lokalnoj samoupravi, 30% pripada AP Vojvodini i 30% Republici, sigurno da će se naći načina i te kako da se taj finansijski efekat popravi i da dođemo do tog iznosa koji je neophodan za adekvatnu protivgradnu zaštitu. Sve u svemu, štiteći useve štitimo i imovinu i u svakom slučaju štitimo od grada, a štitimo i BDP, što i jeste suština ovog zakona, jer najvažnije i najvrednije stvari što u ovom parlamentu donosimo, to su zakoni koji štite ustavni poredak, koji štite ovu državu i koji štite njenu ekonomiju. Usvajanjem ovog zakona sigurno da ćemo unaprediti protivgradnu zaštitu, a sa druge strane ćemo i te kako smanjiti nivo štete koja se nanosi sa gradonosnim oblacima. Isto tako, nadam se da ćemo u narednom periodu, a duboko verujem u stručne ljude iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, raditi na unapređenju kako organizacije sistema, tako i na tehničko-tehnološkim aspektima. Tu će biti moje zalaganje u narednom periodu, da ne iz budžeta, nego da iz osiguranja, da iz nekih drugih izvora imamo dodatna sredstva kako bi mogli da unapredimo tehničko-tehnološki sistem protivgradne zaštite, da idemo korak dalje i da sutra svi možemo da dostignemo zajedno zadovoljavajući efekat i rezultate koji su u Evropi negde i do 70% maksimalnog, da kažem, ukupnog procenta zaštite od grada, jer 100% je nemoguće zaštititi, s obzirom da se radi o prirodnim i elementarnim nepogodama. Smatram da je zakon dobar, da je zakon primenjiv i da su sve odredbe ovog zakona i svi članovi jasno definisani, da svi imaju obaveze i odgovornosti iz ovog zakona i u Danu za glasanje ja ću podržati ovaj predlog zakona. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Stefanoviću, dame i gospodo narodni poslanici, nije sporno, a i danas je mislim to konstatovano, da je na nebu Svevišnji, da su na nebu gromovi, munje i grad, kao što nije sporno da je na zemlji Vlada koja je odgovorna i koja odlučuje da li će se protiv grada boriti kao što se bore organizovane države ili će se boriti kao što su se to pre pravog nastanka države borili ljudi bajanjem, a zvali su ih gradobranitelji. Nažalost, pošto nemamo kvalifikovanu, kvalitetnu, odgovornu Vladu, našim poljoprivrednicima i voćarima ostalo je da se okrenu nebu i da se mole Svevišnjem, pa i oni koji u njega uvek ne veruju. Tri godine je, gospodine Stefanoviću, ova Vlada u kapacitetu, Vlada Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, i tri godine ona nije uspela da organizuje pritivgradnu odbranu i nije uspela da zaštiti seljake koji žive jedino od svog rada i onoga što uberu u voćnjacima ili što su zasejali na njivama. Desila se ovih dana, ministre Stefanoviću, mogli bi smo reći tragedija, u dve opštine Ivanjici, Arilju gde je nastala šteta, gotovo 100% na usevima, na voćnjacima i neko za to mora biti odgovoran.

Gospodine Stefanoviću, imamo Zakon o Vladi, zna se ko je nadležan bio do sada za protivgradnu zaštitu. Da li mislite gospodine Stefanoviću da će ovaj zakon, koji ste stavili u proceduru rešiti pitanje neodgovorne Vlade, neorganizovane Vlade? Neće, nije bilo nikakve smetnje da i prema sadašnjim zakonima, bez obzira što nismo imali zakon koji se odnosi na protivgradnu zaštitu, da i po sadašnjem zakonu vaše ministarstvo organizuje protivgradnu odbranu zajedno sa lokalnim samoupravama. Nije bilo strelaca, nije bilo municije protivgradne i neko za to mora da odgovara. Kao, što treba da odgovara i za neki prethodni period, ali hajde gospodine Stefanoviću da pričamo o ovome zakonu kojim bi trebali da sprečimo da se ovo ne dešava u budućnosti. Postoje brojni problemi, gospodine Stefanoviću, koji ovaj zakon ne rešava. Prvi problem, ovde se ne vidi ko je odgovoran za štetu koja će nastati možda večeras, ne prema ovom zakonu, nego kada stupi na snagu. Ne vidi se ko je odgovorno lice koje daje naloge i ne vidi se ko su ljudi koji će odgovarati. Da li su oni u opštinama, da li su oni na republičkom nivou? Ne vidi se, gospodine Stefanoviću, kakva je saradnja između lokalnih samouprava, pokrajine i republičkog nivoa. Dakle, kaže se u članu 8. da autonomna pokrajina sarađuje sa nadležnim organima republičkim, da obezbeđuje podršku. Kaže se u članu 9. da lokalna samouprava obezbeđuje podršku nadležnom organu u angažovanju izvršilaca za delovanje na gradonosne oblake. Kakvu podršku? Da li tako što će neko doći u lokalni odbor SNS i reći dajte mi 40 izvršioca koji treba da se bore protiv gradonosnih oblaka? Pa nije to rešenje, gospodine Stefanoviću, ovde nema kriterijuma na koji način će oni biti birani niti se za ko će ih birati. Gospodine Stefanoviću, ovo je nacionalni interes da se ovo pitanje reši. Nije važno što pokret, na čelu koga sam ja se zove „Pokret za PREOKRET“, ovde je potreban ozbiljan preokret. Izvolite ministre. Tokom dana smo puno puta rekli, gospodin Veselinović naravno koristi svoje pravo na koje ima, da govori kao narodni poslanik i iznosi političke stavove, koje naravno sa strukom i ozbiljnim rešenjima o koje ni jedno nismo čuli, niti je pomenuto nijedno rešenje, a možete pažljivo da pratite, nijedno rešenje nije pomenuto, niti jedno. Pretpostavljam da i gospodin Veselinović ima iskustva iz prethodnih stranaka u kojima je bio, kako su birali strelce za protivgradnu zaštitu, mi to tako ne radimo, ali pretpostavljam da su oni po opštinskim odborima to birali, kao ove što su birali u Vojvodini ova sredstva što su dodeljivali za nevladine organizacije. Ova Vlada tako ne radi. Ova Vlada se trudi da na ozbiljan i odgovoran način radi, to pokazuju rezultati i u ekonomskom, ali i u međunarodnom smislu. I, ova Vlada će nastaviti na ozbiljan i odgovoran način da se bavi zaštitom svih državnih interesa i interesa naših građana. Međutim, naravno, svaki narodni poslanik ima prvo na koji god način želi da izloži. Uvek volim kada narodni poslanici ponude rešenje, neki narodni poslanici i opozicije i vlasti su kroz amandmane ponudili drugačije rešenje. Mi ćemo ta rešenja kada su kvalitetnija i bolja od naših prihvatati. Oni koji iznesu samo neke paušalne, prosto ne mogu računati ni na ozbiljan odgovor Vlade, jer naprosto takvo iznošenje argumenata ne može ni dobiti neku argumentovan odgovor, jer argumenata u prvom trenutku nije ni bilo.

Nemate pravo, ministar je samo odgovarao na vaša pitanja i iznošenje.

Pa, gospodine predsedavajući, imali smo dupli plagijat malo pre u govoru gospodina Veselinovića. Pozivanje na Pokret za PREOKRET koji je čini mi se u naš politički život uneo prvo gospodin Bogoljub Karić u januaru 2006. godine, a nakon toga i gospodin i Čedomir Jovanović. Tako da ne znam na koji Pokret za Preokret se poziva gospodin Veselinović. A koliko znam i koliko sam konsultovao i sve registre o formiranju i političkih stranaka i pokreta, svega toga čiji je on predsednik toga nema, zato je potreban podrška građana, a ne nešto što će neko izaći za skupštinsku govornicu i reći ja sam predsednik, prezidijuma ili nečega još što je još 2006. godine nastalo. Sa druge strane, i to je manje bitno, naravno, ono što je bitnije, vidite gospodine predsedavajući, ja ovde imam samo deo izveštaja koji ću rado čitati u četvrtak kada budemo razgovarali o pojedinostima o ovom predlogu zakona. Pošto je sve loše nastalo od pre tri godine za gospodina Veselinovića i njemu slične, nastalo je loše, a ja ću pitati gospodina Veselinovića – gde je on bio kada je 25. juna 2010. godine šteta pogodila i grad i nevreme pogodilo Valjevo? Šteta od grada i nevremena blizu 500 miliona dinara. Evo, gospodin Marić se seća, pa klima glavom. Prema izveštaju komisije i procenjeno je da je šteta nastala od grada i nevremena koje je zahvatilo Valjevo i valjevski kraj i to pazite, ne jedan dan, tri dana, 16, 19. i 21. juna. Hajde jedan dan da je nešto zakazalo, ali gospodin Veselinović je od tih gradobranitelja nije uspeo tri dana da sačuva Valjevo.

Zahvaljujem gospodine potpredsedniče. Čini mi se da je dva puta bilo prilike da reagujete po članu 107. Poslovnika i u slučaju govora ministra Stefanovića i u slučaju govora gospodina Babića, ali ja ću u dva minuta pokušati da objasnim obe ove stvari. Najpre, trebalo je da upozorite gospodina Stefanovića da Narodna skupština Republike Srbije nije mesto na kome će on poput nekakvog opozicionara da vodi istrage. On je ministar policije i ukoliko ima ikakve dokaze da su negde počinjena krivična dela, da je neko upravljao nekim sredstvima mimo zakona, neka radi svoj posao, a ne ovde u skupštinskoj sali to da radi. Druga stvar, čini mi se da je trebalo da upozorite gospodina Babića koji je očigledno pominjanjem plagijata želeo da uvredi ovde prisutnog ministra policije koji je i sam optužen za plagijat, a dostojanstvo Narodne skupštine se mora poštovati i kada su u pitanju drugi učesnici u raspravi, tako da je trebalo da kažete gospodinu Babiću da pred gospodinom Stefanovićem ne pominje reč plagijat jer njemu takve reči ne prijaju.

Molim vas u tom smislu, a niste morali spominjati ministra sada u ovom kontekstu, ali dobro, koliko god je Babić, ako je povredio Poslovnik po vašem, a ja mislim da nije, po meni ste vi više povredili Poslovnik, ali dobro. Ja smatram da nije bilo povrede Poslovnika, a vaše je pravo i imao sam potrebu samo da vam skrenem pažnju.

Oko Pokreta za PREOKRET, reč „preokret“ su koristili Nemanjići i Obrenovići, Karađorđevići, pominjali su ih i neki političari u skoroj istoriji, niko nikada nije registrovao nešto što se zove – preokret, niti pokret za preokret. Pokret za PREOKRET je registrovana politička organizacija i pozivam sve one, kojima je na srcu pravda i ravnopravnost da joj se pridruže. Vezano za ovo što je rekao gospodin Stefanović i ono što je rekao gospodin Babić, dakle, gospodine Stefanoviću, po svemu sudeći danas ste imali prečeg posla. Niste videli da je Pokret za Preokret, odnosno da sam ja podneo 13 amandmana, da sam podneo 12 amandmana na Zakon o odbrani od grada i jedan zakon koji se tiče Zakona o ministarstvima. Molim vas, gospodine Stefanoviću, pažljivo pročitajte te amandmane. Verujte mi da sam se isključivo vodio time da popravim ovaj zakon koji je po meni u osnovi loš. Ja sam ukazao i to ste prevideli, na član 8. koji govori o saradnji AP Vojvodine i član 9. saradnji lokalnih samouprava sa Republikom, gde je glavni problem i nastajao. Videćete da sam podneo amandmane koji govore posebno o odgovornosti onih koje bi odgovorno lice u ministarstvu, odnosno u zavodu trebalo da zaduži za sprovođenje ovog zakona, o kaznenim odredbama možemo govoriti kada bude rasprava o amandmanima. Dakle, nemojte molim vas, da silazimo na dnevno-političke teme. Molim vas, ako je moguće prestanite da se vraćate u 2010, 1992. godinu. Tri godine ste na vlasti, čak neću ni o tome da pričam.

Meni je žao, ali kada nećete da odreagujete onda kada vas upozoravam. Shvatam da ne možete uvek da pratite vreme koje imate na raspolaganju, ali bar toliko kada reagujem, ispoštujte tu moju reakciju koja je dobronamerna. Meni je neprijatno kada nekoga mora da isključim.

Zanimljivo je ovo da pozivanje na – nemojte govoriti o prošlosti. Ne, nemojte da se vraćamo u prošlost. Zašto da se vraćamo u prošlost? Zašto da se vraćamo na tuđu odgovornost? Zašto da se vraćamo na vreme kada je neko mogao da uspostavi sistem protivgradne zaštite, a nije? Nemojte da podsećamo na to. Ti isti koji ništa nisu uradili i držali su ruke u džepovima 12 godina, u Vojvodini drže ruke u džepovima 15 godina, u tuđim džepovima, ne u svojim. Sada kaže – nemojte da nas podsećate na to. Nemojte da vas podsećamo da je 1.06.2010. godine jako nevreme koje je pogodilo Čačak, obaralo je drveće čiji je prečnik bio i preko 30 santimetara, lomilo grane, plavilo gradske ulice, šteta više stotina miliona dinara. Šesti juli 2008. godine, isto je kolega predlagač, ovaj pokret to sam ja, jedan čovek, je bio tada u vlasti pa ništa nije uradio, kada je nevreme praćeno gradom veličine lešnika i obilnom kišom pričinilo u Čačanskom kraju velike štete na poljoprivrednim kulturama, skoro stopostotna šteta u petak uveče pričinjena je u selu Donja Gorevnica, gde su voće i povrće gotovo uništene. Hoćemo dalje? Poljoprivrednici Podunavskog okruga, tokom 2010. godine pretrpeli su štetu od grada koja je procenjena na oko 200 miliona dinara. Valjevo, 25.6.2010. godine šteta od grada i nevremena blizu 500 miliona dinara. Ponovo Čačak itd. itd. itd. Znate li koliko je ovakvih izveštaja? Zbog toga, zbog ovakvih izveštaja, zbog toga što ništa nisu uradili i zbog toga što ništa nisu uradili oni imaju pravo sada da kažu kada postavljamo jedan sistem, kažu – a što je to tako, znate može bolje? A to što može bolje, zašto niste napravili?

Stvarno, ja ne vidim čemu ovo. Vodi se rasprava.

Poštovani ministre sa svojim timom, eklatantno je prekršen član 107. Poslovnika Narodne skupštine koji govori o tome da govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, pri svom govoru od pre nekoliko minuta koleginica Aleksandra Jerkov je iznela niz nekih stvari, kvalifikacija, epiteta koji nisu imali nikakve veze sa temom o kojoj se raspravljalo u Narodnoj skupštini i očigledno da ovde u ovoj sali, ali i na drugim mestima i te kako smeta efikasna borba protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije i onda imamo na snazi i mogućnost da se ovde obrate ljudi koji pokušavaju da zamene teze i pokušavaju na svaki mogući način, da devastiraju iz svojih ličnih ili naravno, nekih drugih partijskih ili partikularnih interesa takav jedan vid borbe koji je na kraju krajeva, temelj razvoja ove zemlje.

Kroz to svoje obrazloženje, ona je pokušala da dokaže da je bilo povrede Poslovnika. Ona je u jednom momentu, da kažem, iskočila iz onog konteksta koji je počela i ja sam je zato i upozorio i mislim da smo to shvatili. Prema tome, ja lično smatram da nije bilo povrede Poslovnika. Uz sva uvažavanja, ja se slažem potpuno. Bio bih veoma srećan čovek kada bi ovde svi poštovali odeljak – dostojanstvo i mislim da se biranim rečima sve može kazati i negativne i pozitivne strane, u to sam ubeđen, jer je srpski jezik toliko bogat, ali nažalost, takva nam je situacija i ja to ne mogu, nisam u moći da promenim. Prema tome, ljudi koriste svoj rečnik onako kako smatraju da treba, po njihovom mišljenju. To nam je problem verovatno. Nećete da se izjašnjavamo, tako sam shvatio? (Ne) Gospodin Janko Veselinović, replika. Ja ću pokušati da ne izazivam dalje replike poštovani predsedavajući, dakle nije moj cilj pozivanje da ne čitamo istorijske čitanke, što ja ne bih našao u tim istorijskim čitankama neko staro odelo stranke kojoj moj prethodnik pripada. Ne, nego zato što od toga neće imati interesa građani Srbije, ni u Zrenjaninu, ni u Subotici, ni okolina Bačke Topole, Rume, Srema, u Južnoj Srbiji, neće imati koristi ako se budemo vraćali u 90 – te , 2000. godine, mi živimo u 2015. godini i grad uništava naše useve i imamo na dnevnom redu zakon koji pomeni, jeste loš, a po nekim drugim kolegama iz opozicije je isto loš. Ja mislim da ne bi trebalo igrati igru asocijacija, kada bi rekli – stranka, to sam ja ili država koju je promovisao Luj 14. – država, to sam ja. Dakle, svi bi u Srbiji znali na koga mislimo. Dakle, o tome, stranka, odela, i ostalo, ostavite to, ne ide vam to u prilog i hajde da se držimo teme i da pričamo o zaštiti od grada, koju raspravu, građani Srbije od nas očekuju. Reč ima narodni poslanik Nevenka Milošević, a neka se pripremi Milija Miletić. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije koji pratite ovaj prenos, najpre želim da iskoristim priliku da građanima opštine Ivanjica čestitam današnji dan, dan opštine 16. jun. Juna 16. 1866. godine Knez Mihailo Obrenović je proglasio Ivanjicu za varošicu. Naravno, čestitam i svim dobitnicima Junske nagrade i želim uspeh u daljem radu. Sada ću se vratiti na veoma važan zakon, Zakon o odbrani od grada. Svi smo, kao što čujemo, već godinama, preko 20 godina željno iščekivali da ovaj zakon konačno dođe u Skupštinu i evo ga danas tu. Hvala vam uvaženi ministre na svim naporima, na naporima vašeg tima i vaših saradnika. To je želja, pre svega, poljoprivrednih proizvođača ali i svih zainteresovanih, pre svega, zato što elementarna nepogoda grad nanosi i te kako velike posledice, pre svega, i velike štete na poljoprivredne proizvode. Ove štete se odnose najpre na poljoprivredu, ali ne samo na poljoprivredu gde jesu najveće, one se odnose i na šumarstvo ali i na stambene i ekonomske objekte. Naravno, štete od poljoprivrede posredno utiču i na štete u prehrambenoj industriji. Ove godine, zaista, opština Ivanjica imala je veoma velike štete od grada i to u dva navrata, najpre 14. maja, a onda i 19. maja. Komisije su izašle na lice mesta i konstatovale štete. Te štete su na preko 400 hektara površine, a negde preko 100 hektara procenjuje se da je bila i stopostotna šteta. Tim štetama obuhvaćeno je 1.200 domaćinstava. Moram ovom prilikom da istaknem da je lokalna samouprava nabavila 192 rakete, da je 30 raketa ostalo od prošle godine. Međutim, samo 19. maja dejstvovalo je 63 rakete. I kao što vidimo i ovih dana postoje potencijalne opasnosti za to dejstvo. S toga danas najveći problem u mojoj opštini jeste što prosto ne staje tih raketa, nema ih više i potrebno je što pre ih kupiti i dostaviti kako bismo imali dalju efikasnu zaštitu od grada. Međutim, ja moram ovom prilikom da se osvrnem na diskusije pojedinih poslanika koji su pomenuli moju opštinu i susednu opštinu Ivanjica. Verujte, pre svega kao građanin ove opštine, nije nam potrebna takva podrška, nije nam potrebna podrška bivšeg režima koji su svoju odgovornost, odnosno neodgovornost i te kako pokazali na koži naših građana. Urušili su prosto privredu Ivanjice, isterali fakultetski obrazovanu radnu snagu u malinjake, a da ne govorimo da nisu smogli za 20 godina snage ni da pričaju o jednom zakonu koji će na poseban način regulisati ovu oblast. Mi verujemo i sigurni smo da će primena ovog zakona doneti veću efikasnost i da će naši poljoprivredni proizvođači moći mirnije i sigurnije da gledaju u nebo gde im je i osnovni izvor prihoda jer osnovne štete u Ivanjici su upravo bile na malinjacima. Da kažem da aktivne mere odbrane od grada organizovano se sprovode u Republici Srbiji od 1968. godine i to u vegetativnom periodu od 15. aprila do 15. oktobra kao što je to svima poznato. Svi već znamo koliki su rizici, štete i svi znamo da klimatski uslovi i meteorološki uslovi govore da će tih nepogoda biti i u budućnosti. S toga je i te kako važno da ćemo imati jedan poseban zakon koji će ovu važnu oblast, oblast odbrane od grada regulisati zakonom. Već smo čuli činjenice da u proteklih 10 godina imali smo u periodu odbrane od grada potencijalno opasnih gradonosnih oblaka od 100 do 110 dana i da se dejstvovalo u 50% tih slučajeva. Sam proces veštačke modifikacije u atmosferu može biti i te kako efikasan i umanjiti te posledice ako je on blagovremen i ako se na pravi način i primeni. Ja ću ovom prilikom pokušati samo da ukažem na osnovne ciljeve koji će se postići ovim zakonom o odbrani od grada. Pod jedan, smatram da je to veoma važan cilj da ćemo imati jedinstveno i celovito uređen sistem u Republici Srbiji. Zašto je to važno? Zato što uopšte oblaci, gradonosni oblaci nemaju uopšte granice, ljudske granice ne poznaju ni prostorne ni vremenske, tako ako se dejstvuje iz jedne lokalne samouprave jedne teritorije, to ne znači da ćemo otkloniti posledice baš iznad te teritorije već gradonosni oblak ide dalje. Drugi važan cilj ovog zakona jeste što on pretenduje da imamo integralni pristup koji će kombinovati aktivne mere zaštite koji podrazumevaju odbranu od grada ali i pasivne mere zaštite, a to je osiguranje. Pasivnim merama zaštite koje jesu dobre, mi ćemo naravno otkloniti finansijske efekte i pomoći poljoprivrednim proizvođačima u finansijskim efektima. Međutim, ono što je cilj ovog društva jeste da mi sačuvamo poljoprivredni proizvod i zato ćemo apelovati upravo na aktivne mere zaštite, a naravno i dalje poslati apel našim poljoprivrednim proizvođačima da osiguravaju svoje poljoprivredne proizvode. S tim u vezi, imamo treći cilj ovog zakona, a to je veoma važan cilj da očuvamo poljoprivredni proizvod, da zaštitimo poljoprivrednog proizvođača koji će na taj način moći da blagovremeno pripremi setvu i za sledeću godinu. Ono što je, po mom mišljenju četvrti važan cilj ovog zakona, jeste da ovim zakonom dobijamo na tome da imamo precizno određeno šta su prava, šta su obaveze i šta su nadležnosti, kako državnih organa tako i autonomne pokrajine, ali i jedinica lokalne samouprave. Peti cilj koji je veoma važan jeste da ovim zakonom i članom 14. posebno, imamo jasno definisano kako se reguliše finansiranje odbrane od grada. To finansiranje, naravno, mora biti stabilno i održivo kako bismo imali jedan pravi i efikasan sistem odbrane od grada na teritoriji cele Republike Srbije. Još jedan cilj na koji želim da skrenem pažnju jeste da je veoma potrebno i neophodno da pratimo naučna istraživanja, da jednostavno idemo u korak sa vremenom i da se zapitamo u stvari koje su to najbolje metode odbrane od grada i najefikasnije metode upravo u Republici Srbiji. O ovom zakonu sprovedena je i javna rasprava. Na javnu raspravu su pozvane i jedinice lokalne samouprave, bili su prisutni i poljoprivrednici, Udruženje poljoprivrednika, naravno, javne, naučne institucije. Ovaj zakon imaće efekta i on se naravno odnosi, pre svega, na oblast poljoprivrede, na pravna i fizička lica, ali naravno i na sve građane naše Republike Srbije. Da zaključim, svaki dinar uložen u odbranu od grada vraća se višestruko. I na kraju, u danu za glasanje, zajedno sa kolegama narodnim poslanicima SNS, glasaću i podržaću sva tri predloga zakona o kojima danas raspravljamo u načelu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala na pažnji. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić, a zatim neka se pripremi Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem se. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre unutrašnjih poslova, načelniče Sektora za vanredne situacije, gospodine Mariću, i ostali iz Ministarstva, poštovane kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, opštine Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku u poslaničkom klubu Srpske napredne stranke. Govoriću o Zakonu o zaštiti grada, zakonu koji je veoma potreban i bitan za našu poljoprivrednu proizvodnju, za sve naše poljoprivredne proizvođače. Srbija se svrstava u grupu zemalja sa najmanje efikasnim sistemom odbrane protivgradne zaštite. Dok je u Evropskoj uniji sistem zaštite od grada efikasan u 50% slučajeva, kod nas je u 20% slučajeva. Tome je doprinelo i to što je dosta toga u ovoj oblasti nedefinisano, nije razgraničen u potpunosti nadležnost organa, sistema finansiranja, a jedan od uzroka je i manjak novca u državnoj kasi. Zato se kod nas organizuje protivgradna zaštita još od 1968. godine i ona je u početku bila poverena opština, pa nakon toga SIZ-ovima, u saradnji sa RHMZ, u skladu sa starim Zakonom o protivgradnoj zaštiti iz 1973. godine. Nakon ukidanja SIZ-ova i stavljanjem Zakona o protivgradnoj zaštiti 1992. godine van snage, nadležnost je preuzeo RHMZ, sve do donošenja Zakona o ministarstvima 2011. godine, kada su ovi poslovi stavljeni u nadležnost MUP Republike Srbije, odnosno Sektora za vanredne situacije. Sredstva za protivgradnu zaštitu su se do sada neredovno i nedovoljno obezbeđivala. Rakete su nabavljane na kraju sezone. Status strelaca nije bio adekvatno rešen. Postojao je problem njihovog finansiranja i način dotiranja od strane lokalnih samouprava. Ovim zakonom je objedinjena nadležnost na nivou Republičkog centra odbrane od grada. Finansiranjem iz više izvora obezbeđuje se veći priliv sredstava od osiguranja u državnu kasu. Reguliše se odgovornost svih učesnika i građana. Samim tim se obezbeđuje i smanjenje štete u poljoprivredi, što znači manje potrebe za sredstvima u budžetu Republike za štetu od grada, a što povlači i stabilnost u prehrambenoj industriji, koja koristi sirovine iz poljoprivrede. Smatram da je naročito dobro rešenje da se primeni sistem finansiranja iz više izvora, budžet Republike Srbije, 10% od premija osiguravajućih društava za osiguranje useva i ostali izvori u skladu sa zakonom. Smatram da je veoma dobro rešenje što se propisuje obaveza osiguravajućih društava do 10% sredstava koja prikupe uplatom, premije i osiguranja useva i plodova, koje su platila poljoprivredna gazdinstva do desetog u mesecu, za prethodni mesec uplate na račun budžeta propisan za uplatu javnih prihoda. Od tih sredstava i sredstava planiranih budžetom, a u skladu sa Zakonom o finansiranju, finansiraju se sve aktivnosti vezane za organizaciju i funkcionisanje protivgradne zaštite od strane nadležnog organa, a to je sada MUP, odnosno Sektor za vanredne situacije, a biće RHMZ i Ministarstvo poljoprivrede, nadam se, u narednom periodu, posle izglasavanja ovog zakona. Takođe, Predlogom zakona je predviđeno da se strelcima osigura visina naknade tako da ona mora iznositi najmanje 20% od minimalne zarade u Republici Srbiji, a možemo da se setimo da su strelci do sada imali 4.000 dinara i jedan deo sredstava su obezbeđivale lokalne samouprave. Mislim da se ovim zakonom daje mogućnost strelcima da mogu da rade i obavljaju svoju dužnost najbolje što mogu i da za to imaju svoju naknadu. U obrazloženju Zakona je veoma korektno naveden podatak o tome koliko je premija osiguranja i koliko je 10% To je 100.000.000 dinara, po trenutnim pokazateljima. Treba reći da su tih 100 miliona u stvari sredstva agrarnog budžeta koja se u vidu 40% subvencije isplaćuju na ime osiguranih površina na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Ministarstvo ne prognozira rast osiguranih površina, jer se i dalje zadržava suma od jedne milijarde, koliko će inkasirati osiguranja, a 40% je 400 miliona dinara. To je potpuno logično, jer je selo osiromašeno i nema sredstava za premije osiguranja, a država refundira tek nakon minimuma od jedne godine. Istovremeno, veliki su problemi oko reosiguranja, pa se često poljoprivrednim proizvođači koji nisu zadovoljni osiguravajućom kućom tuže i ti procesi traju i više od godinu dana, kako je moglo u prvim godinama promene zakona. Pored ovih 10%, što je ravno 12% potrebnog budžeta za protivgradnu zaštitu, trebalo je definisati i deo iz premija za podsticaje u biljnoj proizvodnji i za regresiranje goriva i đubriva. Isključivo bi ta sredstva trebalo vezivati za nabavku raketa, a sve drugo da finansira direktno redovan budžet. S obzirom da nama treba na godišnjem nivou za potrošnju rakete prosečno oko 400 miliona dinara, još 300 miliona mora da se nađe za hvatanje od subvencija za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i za goriva i za đubriva i to u iznosu otprilike 1,5% od ukupne subvencije. Ja ću to malo pojasniti. Svi naši poljoprivredni proizvođači koji koriste subvencije biće, siguran sam, spremni da jedan deo njihovih subvencija izdvoje od jedan do 1,5%, a to je u proseku 200 dinara od te subvencije i sa tim sredstvima mi ćemo imati mogućnost da poboljšamo i obezbedimo sredstva za protivgradnu zaštitu koja je, ponovo kažem, veoma bitna za našu poljoprivrednu proizvodnju i ne samo za poljoprivrednu proizvodnju, već i za ostale stvari u celoj Srbiji, da se ponavljamo, kao što smo malopre govorili. Uredba o subvencijama kako bi trebalo definisati u Zakonu o odbrani od grada, svake godine bi trebalo da se ta uredba menja u zavisnosti od toga koliko će biti sredstava u delu za subvencije u poljoprivredi, što znači da ta sredstva zajedno, jer smo mi, još jednom mogu da kažem i da zahvalim ministru policije, gospodinu Nebojši, koji su zajedno sa nama juče razgovarali, gde smo mi dali određene primedbe, gde je Odbor za poljoprivredu još pre mesec dana i sve smo sa nekim primedbama vama dostavili, gde ste vi te primedbe skoro sve usvojili. Ovaj zakon je stvarno izuzetno dobar, za razliku od onih stvari koje su bile ranije. Sada ću se vratiti malo na period kada je RHMZ bio veoma uspešan, kada je radio kako treba, a to je bilo sve do 2002. godine. Moram da se osvrnem i na period od 2011. godine.

Moram da se osvrnem na primer iz 2011. godine, gde su u budžetu za tu godinu bila predviđena sredstva za naknadu za rad radnika protivgradne zaštite, a da ona nisu bila isplaćivana redovno, bez obzira što su radnici radili po 16 ili 17 dana u jednoj smeni, sa radnim vremenom koje je bilo nemoguće odrediti zbog prirode posla, tako da je praktično u tim smenama prisustvo radnika bilo obavezno 24 časa. Čak se išlo dotle da su pojedinim radnicima bile isplaćivane zarade, a drugima nisu, ili su kasnile po nekoliko meseci. Naime, sredstva za zarade radnika protivgradne zaštite su predviđena budžetom za 2011. godinu u iznosu od 580.659.000 dinara, a kada je došlo do promene u organizaciji po sporazumu o prelasku radnika u MUP, preneta je suma od svega 81.820.000 dinara za zarade radnika po stanicama. Takođe, interesantna pozicija, gde su bila predviđena sredstva za isplatu socijalnih doprinosa na teret poslodavaca u iznosu od 103.000 dinara, od 103.056.000 dinara, a preneto je svega 14.646.000 dinara. Da budem još konkretniji, po svim pozicijama koje se odnose na isplatu zarada RHMZ je dobio 839.868.000 dinara u budžetu za 2011. godinu, a MUP je po sporazumu po istim stavkama dobio za funkcionisanje protivgradne zaštite svega 148.904.000 dinara, što iznosi oko 17,73% od ukupno navedene sume. Zašto je to tako?

Ja taj dopis imam i ja ću vam ga, gospodine ministre, dostaviti, pa vi vidite da li je tu bilo nekih problema i zbog čega su ta sredstva na ovaj i ovakav način isplaćivana. Možemo da kažemo da je kriza u odbrani od grada počela baš u tom periodu od 2007. do 2011. godine kada su bili ti rukovodioci na tim funkcijama. Bez obzira na nedostatak regulative, zbog dobrobiti svih svojih stanovnika i poljoprivredne proizvodnje, mnoge lokalne samouprave su u proteklom 2014. godini učestvovale sa svojim sredstvima u finansiranju i nabavci protivgradnih raketa. Tako je i opština Svrljig iz budžeta za 2014. godinu izdvojila milion i 500.000 dinara i nabavila 80 raketa za svoje protivgradne strelce, a u budžetu za 2015. godinu izdvojili smo milion i 800.000 dinara i za strelce u 2014. godini izdvojeno je 400.000 dinara. Na taj način smo hteli da pomognemo strelcima i da njima malo poboljšamo uslove za rad. Odbrana od grada mora se sprovoditi jedinstveno, sinhronizovano i celovito na celoj teritoriji od momenta formiranja gradonosnog oblaka, pa duž cele njegove putanje, jer se tako dobija najefikasnija zaštita. Znači, bitno je mnogo elemenata u ovom sistemu zaštite, pa je potrebno da svi funkcionišu usklađeno, što znači da se mora komunicirati i sa susednim zemljama kada oblak kreće sa njihove teritorije, mora se razviti i dobar sistem osmatranja, jer se mora pratiti gradonosni oblak od momenta formiranja i mora se delovati tokom cele njegove putanje, jer je tada najbolji efekat. Ovim predlogom su precizirane sve aktivnosti i obaveze u smislu saradnje i koordinacije naših organa, tako i međunarodna saradnja, a predviđene su i kaznene odredbe za pravna i fizička lica koja ometaju rad strelaca i funkcionisanje protivgradne zaštite. Imamo protivgradnu stanicu, do protivgradne stanice postoji put, u jednom trenutku fizičko ili pravno lice zatvori taj put i niko ne može do tamo da dopremi ni rakete, ni lansirne rampe i tada dolazi do problema. Ovim zakonom sada se sve to definiše. Stvarno mogu da budem zadovoljan kao čovek, koji se bavi poljoprivredom, koji predstavlja Ujedinjenu seljačku stranku. Mogu da budem zadovoljan ovim zakonom jer je zakon stvarno na svom mestu i mislim da zakon pre njega nije bio bolji. Još jednom da podržim u potpunosti i MUP i sve koji su pripremali ovaj zakon. Ja ću kao poslanik podržati ovaj zakon svim srcem, jer sam siguran da ćemo ovim zakonom imati mogućnosti da obezbedimo bolje uslove i za strelce i za sve radnike u sistemu, a što je najbitnije obezbedićemo sigurnost za sve naše poljoprivredne proizvođače.

Zbog toga, još jednom, ću podržati ovaj zakon kao predstavnik Ujedinjene seljačke stranke sa liste SNS i dajem punu podršku Vladi premijera Vučića i svim ministrima, jer mislim da je to za nas jedini pravi put. Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama su danas dva sistemski nova zakona. Jedan od zakona je Zakon o odbrani od grada, drugi zakon je Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima i treći zakon je zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, a koji je u direktnoj vezi sa Zakonom o odbrani od grada. Fokusirala bih se samo na nekoliko najznačajnijih segmenata koji se tiču ova dva sistemski nova zakona.

Gle čuda, 2011. godine prethodna Vlada pitanja i zaštite odbrane od grada stavila je u nadležnost MUP-a, odnosno resora za vanredne situacije. Naravno, da je nadležno ministarstvo jednom temeljnom analizom, uz punu participaciju udruženja poljoprivrednika, poslanika, skupštinskih odbora nadležnih za poljoprivredu, sa stručnom javnošću, sa lokalnim samoupravama, nakon jedne temeljne i detaljne rasprave, okruglih stolovakoji su organizovani u mnogim lokalnim samoupravama, došlo do jednog kvalitetnog zakona koji se odnosi na Zakon o odbrani od grada. Ovaj zakon značajan je sa aspekta zaštite poljoprivrednih proizvođača i, ne samo sa aspekta njihove zaštite, jer znamo da je poljoprivredna proizvodnja u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa prehrambenom industrijom, u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa tržištem, u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa cenom poljoprivrednih proizvoda. Naime, štete koje pretrpe poljoprivrednici, jednim neadekvatnim i savesnim radom, kako je to bilo do 2011. godine, svakako su ogromne. Ova Vlada je, kao odgovorna Vlada, kao Vlada kojoj je pre svega zaštita interesa njenih građana, ovde se radi o zaštiti poljoprivrednih proizvođača, ali naravno i o zaštiti svih onih gde elementarnom nepogodom nastane šteta na materijalnim proizvodima, na kulturnim dobrima, donela novi zakon. Ovde se govorilo da ima previše normi. Ne može imati previše normi na nešto što uopšte ne postoji. Naime, Zakon o odbrani od grada nije postojao od 1992. godine. Kada jedan zakon ne postoji, onda naravno da ne može da postoji ni odgovornost, odnosno postoji ne odgovornost onih koji nisu prepoznali vrlo važan segment života građana Srbije i nisu doneli zakon. Ono što želim da istaknem, a to je da modifikacija vremena, odnosno projekti koji se odnose na modifikaciju vremena nije moguće urediti bez saglasnosti Vlade, jer atmosfera predstavlja vrlo važan eko sistem i zato što svaki pojedinac mora da bude odgovoran za njega. Zakon jedistveno uređuje ovu oblast. Tačno su podeljene nadležnosti, utvrđen je i način finansiranja. Sada bih rekla samo jednu, dve rečenice koje se odnose na Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima koji je značajan sa aspekta usklađivanja sa međunarodnim standardima koji je značajan sa aspekta usklađivanja sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti, koji je značajan sa aspekta bezbednosti, sigurnosti imovine lica, koji je značajan sa aspekta međusektorske saradnje, odnosno saradnje između državnih organa. Takođe, ovaj zakon stvara i pravni okvir za pojavu novih privrednih subjekata, posebno privrednih subjekata iz inostranstva koji se bave izgradnjom savremene opreme za ugradnju u ovakve sisteme, a inače i Zakon o odbrani od grada i te kako je značajan za pojavu novih privrednih subjekata kada je u pitanju proizvodnja protivgradnih raketa i drugih hemijskih reagenasa. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Stefanoviću sa saradnicima, poštovani predsedavajući, kao diplomirani inženjer poljoprivrede govoriću o ovom zakonu koji je danas predmet rasprave sa aspekta važnosti za agrarni sektor. Kako se u ovoj zemlji ozbiljno računa na poljoprivrednu proizvodnju, ovakav zakon o odbrani od grada je neophodan i trebao je mnogo godina ranije da bude donesen. Najveće štete od grada nastaje u poljoprivredi i one su nenadoknadive, a osiguravanjem rizika, to je pasivni oblik zaštite od grada, ublažuju se delimično ekionomske štete, ali su izgubljeni mnogi proizvodi koji se, nažalost, moraju uvoziti. Teritorija Republike Srbije, zbog svojih meteorološko-klimatskih uslova, izložena je dejstvu grada, često u razmerama velike elementarne nepogode. Poslednjih 10 godina, u toku sezone odbrane od grada, iznad teritorije Srbije bilo je između 100 i 110 dana sa radarskim praćenjem, do 63 dana u toku jedne sezone, od 15. aprila do 15. oktobra. Elementarna atmosferka nepogoda i gradonosni oblak menjaju se prostorno i vremenski, krećući se i ne priznaju nikakve ljudske granice. Po pravilu, zahvataju i kreću se preko mnogo većih teritorija koje pokrivaju jedinice lokalne samouprave. Bez ovog zakona štete na poljoprivrednim proizvodima su bile ogromne, na širem prostoru Republike. Odbranu od grada treba urediti na način kako je definisano zakonom i, što je još važnije, osigurati njegovu primenu u celosti. Odbrana od grada u Srbiji počela je davne 1968. godine u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, RHMZ, kao Sektor odbrane od grada i uspešno se usavršavala i napredovala kao funkcionalna celina na celoj teritoriji Srbije.

Sredstva dobijena iz budžeta Republike Srbije za nabavku protivgradnih raketa tadašnje rukovodstvo RHMZ-a je preusmerilo u druge svrhe. Pošto su nenamenski utrošili novac iz budžeta, koji je bio namenjen za nabavku protivgradnih raketa, hteli su da ugase protivgradnu odbranu. Te 2010. godine je bilo ogromnih šteta od grada širom Srbije, a nije bilo adekvatne odbrane, zbog nedostatka raketa. Pobunili su se poljoprivrednici i više od 10 hiljada njih je potpisalo peticiju za odbranu protivgradne odbrane. Predstavnici iz 80 opština i gradova Srbije su se tada izjasnili protiv gašenja protivgradne odbrane Srbije. U tom periodu, plan za smanjenje broja radnika je trebalo da bude na račun Sektora za odbranu od grada, koji je trebao da bude prepolovljen. Bez obzira na meru Vlade Republike Srbije o smanjenju broja radnika u državnoj administraciji, RHMZ je na račun 200 radnika Sektora odbrane od grada, koji su prešli u MUP, odmah primio u stalni radni odnos novih 200 radnika. Na račun strelaca i pomoćnika strelaca koji su po sporazumu ostali kod njih, oni su po ugovoru zaposlili na prečac veliki broj honorarnih saradnika. Neki od njih nisu ni ušli u Zavod, ali su zato većina bili članovi Demokratske stranke. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a, Predrag Marić, prihvatio je odbranu od grada. Ali, istražujući ovu problematiku, nisam našao da negde u svetu odbrana od grada pripada policiji. U Hrvatskoj državi odbrana od grada je u nadležnosti hiderometeoroloških zavoda, u Republici Srpskoj imamo javno preduzeće Protivgradna odbrana, u Makedoniji je državna ustanova Uprava za hidrometeorološke poslove, a u Bugarskoj izvršna Agencija za borbu sa gradom. U Rumuniji je to u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Agencija za suzbijanje grada i povećanje padavina. U većini zemalja umerene geografske širine, gde se sprovodi odbrana od grada, najzastupljeniji i najefikasniji način preventivnog delovanja od gradonosnih oblaka u cilju smanjenja štete od grada je zasejavanjem oblaka reagensima, protivgradnim raketama, gde imamo 70% efikasnosti, dok avio-zasejavanje koje ima 50% vrlo se malo koristi u svetu. U budžetski fond za vanredne situacije 2012. godine izdvojeno je milijardu i 800 miliona dinara za prevenciju vanrednih situacija i za nabavku raketa i sistem protivgradne odbrane. Tadašnje Ministarstvo finansija je usmerilo milijardu i 600 miliona za druge svrhe i za vanredne situacije ostalo je samo 200 miliona dinara, što je bilo nedovoljno za nabavku potrebnog broja raketa. Dakle, počev od 2007. godine, sve je manje bilo raketa na protivgradnim stanicama, a štete od grada su bile sve veće. Najodgovorniji za propadanje protivgradne odbrane Srbije je Miroljub Milutinović, bivši pomoćnik generalnog direktora RHMZ-a za protivgradnu odbranu i Milan Dacić, bivši generalni direktor RHMZ-a, bivši premijer Mirko Cvetković i članovi tadašnje republičke Vlade. Bivša predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać uputila je dopis premijeru Cvetkoviću u kome je upozorila na korupciju u RHMZ-u i na nekontrolisano trošenje sredstava za odbranu od grada, zbog čega je pričinjena šteta od osam i po miliona evra. Agencija za borbu protiv korupcije i uprava za javne nabavke zatražili su od Višeg javnog tužilaštva da pokrene istragu o dešavanjima u RHMZ-u. Veliki doprinos takođe u uništavanju odbrane od grada dali su i lobiji osiguravajućih društava i uvoznika protivgradnih raketa, uz podršku politike koja je bila iznad struke i iznad nauke. Na kraju, odbrana od grada Republike Srbije ima kakvu-takvu tehniku, ima programe i projekte, ima stručni kadar i hiljadu 600 protivgradnih stanica, isto toliko strelaca i pomoćnika, ali nema dovoljno raketa. Smatram da će Zakon o odbrani od grada izmeniti umnogome ovu sliku. Rešiće se status protivgradne odbrane Srbije i finansiranje tog sistema iz godine u godinu, gde će uznapredovati. Ja bih da se osvrnem na lokalnu samoupravu iz koje dolazim, a to je grad Leskovac, koja obuhvata 144 naseljena mesta ukupne površine 1025 kvadratnih kilometara. Na teritoriji grada ukupno postoji 31 protivgradna stanica. Najveći broj stanica u Srbiji i svake godine na ovim stanicama je angažovano po dva strelca, što ukupno iznosi 62 angažovana strelca. Radom protivgradnih stanica i protivgradnih strelaca rukovodi Radarski centar „Kukavica“ Grad Leskovac u poslednje tri godine pridaje izuzetan značaj radu ove službe, pa tako svake godine izdvaja određena finansijska sredstva za stimulaciju rada strelaca, sprovodi aktivnosti na održavanju i uređenju protivgradne infrastrukture, tako da su izgrađene četiri potpuno nove protivgradne stanice, osam je renovirano, a u planu je da u narednom periodu renoviramo i osam novih stanica. Stanje ostalih protivgradnih stanica je solidno. Grad Leskovac je u 2015. godini kao pomoć radu protivgradne službe nabavio, dopremio i donirao Sektoru za vanredne situacije 100 komada protivgradnih raketa, čija je vrednost 3.450 hiljada dinara. Takođe su planirane i biće sprovedene određene aktivnosti na zaštiti samih strelaca nabavkom HTZ opreme, kabanice, čizme, kao i na pomoći u održavanju i funkcionisanju sistema veza. Završiću, primenom Zakona o odbrani od grada će se značajno unaprediti sistem protivgradne zaštite i precizirati nadležnosti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou uprave. Ovim predlogom zakona uređuje se i stabilan način finansiranja poslova odbrane od grada, sa preciznim definisanjem uloge i obaveza jedinica lokalne samouprave. Takođe, uređena je oblast međunarodne saradnje u sistemu odbrane od grada, obzirom da na području naše zemlje štete od grada često dostižu razmere elementarne nepogode. Usvajanjem zakona će se osigurati puna efikasnost sistema protivgradne odbrane, kao i nužno praćenje i upravljanje svim troškovima koji se javljaju u funkcionisanju odbrane od grada i uspostavljanju modaliteta praćenja efekta dejstava protivgradne zaštite, sa stanovišta učestalosti pojave grada, intenziteta, obuhvata područja koristima koje su učinjene delovanjem sistema i drugo.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, danas smo mnogo toga čuli o ovom zakonu i ja ću se potruditi da ovako sažmem sve ono što je trebalo da kažem, dakle, da zbog globalnog otopljavanja i definitivno zbog promene klime ono sa čim ćemo se sigurno susretati nažalost u narednom periodu jesu vremenske nepogode praćene gradom, i to definitivno najveću štetu će naneti poljoprivredi i šumarstvu. Pored toga što će poljoprivreda biti oštećena, biće i naši prehrambeni proizvodi, jer mi ćemo na neki način možda i nadoknaditi te štete u samoj poljoprivredi, ali ćemo ostati bez tih proizvoda. Dakle, već smo čuli da zaštita u Srbiji od grada je još od 1968. godine i da je ona prošla razne nadležnosti, odnosno bila je u raznim nadležnostima, dakle, od samoupravne interesne zajednice, tzv. SIZ-ova, ali ono što je zajedničko jeste da je uvek bila na neki način suštinski u nadležnosti RHMZ. Ono što je definitivno svima čudno, jeste zašto se 2011. godine našla u nadležnosti MUP, koji je svih ovih par godina unazad bio nadležan samo za nabavljanje protivgradnih raketa. Ako razgovarate sa poljoprivrednicima ili sa stručnjacima iz ove oblasti, definitivno ćete čuti onda da su 2011. godine upravo i počeli svi problemi vezani za ovu oblast, koja je do tada išla na neki način uzlaznom putanjom. Dakle, napominje se da je 2011. godine čak četiri miliona evra dato za razno-razna ispitivanja vezana za protivgradnu odbranu i da se na taj način gledalo da se promeni način, da se ne koriste protivgradne rakete, nego da se to vrši iz vazduha, zasejavanja oblaka, kao i da se koriste protivgradne mreže. Naravno da to nije uspelo zato što su se pobunili poljoprivrednici, jer ovaj način koji je planiran da se uvede sigurnost bi uvodio do samo nekih 50%, za razliku od raketa koje daju 70% sigurnosti. Dakle, poljoprivrednici i stručnjaci su se pobunili na našu sreću i, naravno, urušavanje ovog sistema nije uspelo. Te iste 2011. godine, kada se sav novac koji je bio usmeren za protivgradnu zaštitu slivao u neke druge namene, a samo 10 do 20% je odlazilo zaista za odbranu od grada, na neki način bili su upozoreni i od nadležnih iz Agencije za borbu protiv korupcije da se novac nenamenski troši i da odlazi tamo gde nije namenjen. Naravno, niko se danas od naših opozicionih kolega nije pitao ko je odgovoran za 2011. godinu, kada su nastali svi oni problemi koje je uzrokovao grad takođe u Ivanjici i Arilju. Ko je tada bio odgovoran što nije bilo protivgradnih raketa za zaštitu? Dakle, od 2007. do 2013. godine nastala je šteta samo na poljoprivrednim kulturama u iznosu 45 miliona evra. Ako znamo da je za 10.000 raketa koje bi odbranile ove useve potrebno samo tri miliona evra, opet se pitamo zašto nije bio tada obezbeđen taj novac? Dakle, donošenje ovog zakona definitivno će pre svega, odnosno potreba postoji da se ova oblast usaglasi sa nadležnostima autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava koje su dužne pre svega da se staraju o zaštiti životne sredine i o zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda. Treba napomenuti da će se sredstva za finansiranje obezbediti sa više pozicija, a ne samo iz budžeta Republike Srbije, kao što je to većinom do sada bilo, već nekim delom iz jedinica lokalne samouprave. Činjenica jeste da će jedinice lokalne samouprave jedan mali deo obezbeđivati i to će biti održavanje lansirnih stanica i angažovanje samih strelaca.

Dakle, osnovno načelo ovog zakona jeste preventivno delovanje, preventivna zaštita i celovito jedinstveno delovanje, a ja želim da napomenem, kao neko ko dolazi iz Užica, da pre mesec dana, kada smo nažalost imali onu nesreću i delovanje grada u Ivanjici i Arilju, čak se delovalo i iz protivgradnih stanica oko Užica i ispaljeno je 15 protivgradnih raketa. Tada je procenjeno da je to dovoljno. Međutim, nažalost, nije se pokazalo tako. Ali, ono što je jako bitno da građani znaju, jeste da se oblaci kreću i da gradonosni oblaci zahvataju mnogo veći prostor od jedne lokalne samouprave i da obično kada delujete na taj oblak vi ne sprečavate da pada na tu lokalnu samoupravu, već na onu sledeću na koju oblak nailazi. Zato je jako bitna saradnja između lokalnih samouprava i to je ono što će upravo postići ovaj zakon, što će biti od presudnog značaja, kao i ovaj način sistema finansiranja koji će obezbediti održivost i efikasnost.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, uvažene kolege narodni poslanici, potrudiću se da vam ne oduzmem mnogo vremena, barem ne više od onoga koliko sam planirala. Evo, priznajem, kada je o protivgradnoj odbrani reč i o imperativu da se ona uredi sistemski, efikasno i održivo, sa jasnim rasporedom poteza i radnji, za razliku od nekih mojih cenjenih kolega univerzalnog usmerenja, pre bih sebe bez lažne skromnosti svrstala u one druge suprotne od pomenutih univerzalista univerzumskih razmera i dometa. Poštujem, svaka čast. Dakle, moja znanja su ograničena na najviše dve stvari. Jedna je duboko osećanje tuge kada vidim uništene malinjake po zapadnoj Srbiji i njihove očajne vlasnike, ljude naviknute na svakojake nedaće koji se, iako uništeni najmanje za ovu godinu, mire sa sudbinom i u čuđenju se pitaju – zar srpski seljak u 21. veku mora u toj meri da bude zavistan od milosti, a bolje reći nemilosti neba? Zna dobro naš poljoprivrednik, malinar ili neki drugi, da u uređenim društvima ni nebo nije tako daleko, niti su njegove ćudi nesavladive, a tačnije zna da su predvidive, pa se verovatno pita samo jedno – zašto je ovoliko moralo da bude? I šta mi njima da kažemo? Onaj visokomudri savet da osiguraju useve i sve druge zasade? Genijalno, uz potpunu ignoraciju činjenice da u našoj poljoprivredi ne dominiraju robni proizvođači, nego je ona još uvek, nažalost, u velikoj meri socijalna kategorija. Druga moja dilema je nešto opštije prirode i mogla bi se u najkraćem simbolički svesti na onu čuvenu rečenicu – život piše zakon, pri čemu ostaje večna nedoumica, samo naizgled gramatičke prirode, šta je u ovoj rečenici subjekat a šta objekat, a naročito kako i zašto je zakazao predikat? Ta čuvena oznaka radnje zbog čije neradnje me je veoma sram da te ojađene ljude pogledam u oči. Šta da im kažem zašto se ovoliko kasni? Zašto je trebalo 20 godina da se donese ovakav jedan zakon? Kako da opet opravdamo ovo sve višom silom koja u ovom slučaju nije baš sasvim nebeske prirode? Ali, oni su već navikli na objašnjenje da je najčešće za sve kriva priroda. Tačno, ali ljudska priroda, o kojoj su napisane hiljade kilometara teksta različitih priča i pričica. Jedna mi se za ovu priliku učinila najpodesnijom, pa mi dozvolite da i njom završim. Elem, ovo je priča o četiri osobe koje se zovu: svako, neko, bilo ko i niko. Dakle, trebalo je odraditi jedan važan posao i svako je bio siguran da će ga neko odraditi. Mogao je da ga uradi bilo ko, ali ga niko nije uradio. Svako se naljutio zbog toga jer je to bio posao nekoga. Završilo se tako što je svako optužio nekoga zato što niko nije uradio ono što je bilo ko mogao da uradi. Svako je kasnije pomislio da se tako nešto ne treba više ponoviti. Zbog toga je svako počeo da radi u isto vreme ono što je neko trebao da uradi, a da to niko nije shvatio sve dok neko nije uočio da niko ne koordinira sa bilo kim. Ali, svako je odoleo da ne koordinira, jer niko nije hteo da bilo ko bude superiorniji. E zato nam je neophodan posle dvadeset i kusur godina ovaj zakon i zato ću ga podržati svim srcem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić, a neka se pripremi narodni poslanik Vlado Babić. Poštovani ministre sa gostima iz ministarstva, drage kolege i koleginice poslanici, danas ću govoriti o Predlogu zakona o odbrani od grada. Ovim zakonom uređuje se sistem odbrane od grada, prava i obaveze organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalnih samouprava i organizacija sistema odbrane od grada, načini finansiranja i nadzor nad ovim zakonom. Pa neće biti da je tako baš. Žao mi je što opet vidim ovako impresivno lepu salu, ali praznu. Ali, bože moj, objasniću im neke stvari. Za početak detektovali smo problem. Detektovali, izdvojili, imali javno slušanje, tu su bili naučni radnici, bili su ljudi iz lokalnih samouprava, jedinica lokalnih samouprava, znači svi. Doneli smo dobar zakon, a on će nam pomoći da se pošast koja se desila pre 20 dana i koja se dešavala u toku ove godine, nikada više ne ponovi. Nažalost ili na sreću nalazimo se u geografskom podneblju koje ima klimu, koja je kontinentalna samim tim i povlači, rekla bih, česte pojave gradonosnih oblaka. To se dešava otprilike od aprila i to od 15. aprila do 15. oktobra na ovaj način ćemo rešiti sve probleme naših građana. Na primer, sistem odbrane od grada obuhvata pre svega skup mere i radnji za planiranje i finansiranje, organizovanje i sprovođenje metodoloških poslova koji se odnose na radarsko otkrivanje i praćenje olujno gradonosnih oblaka, utvrđivanje stepena gradonosnih i zasejavanje istih. To znači da sada uz pomoć raketa kojih nekada nije bilo, a sada ih hvala Bogu ima 25 do 30 hiljada raketa, za to je Vlada izdvojila u budžetu sredstva od 350 hiljada dinara i za plate radnika strelaca još 250 hiljada, znači trenutno oko 600 miliona dinara, biće i više. Ovo je dobar zakon, trebamo se pomiriti sa činjenicom da ništa nije rađeno 1992. godine, zamislite molim vas, zakon je bio van snage, ja to baš nešto specijalno ne razumem, ali dobro, kolege su polako pokazale koliko ne znaju, koliko nisu bili u mogućnosti da donesu zakon koji će biti boljitak za ovu državu. Ono što samo još ukratko hoću reći je da su subjekti sistema odbrane od grada organi državne uprave, organi lokalne samouprave kao i organi autonomnih pokrajina, Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane od grada usvaja dugoročne programe i planove, zatim sredoročne i usvaja redovni vanredni izveštaj. Videli smo koliko je fleksibilan ministar sa svojim saradnicima kada je momentalno prihvatio amandman koji se odnosi, pomera se rok od 15. aprila na 1. april. Hvala, za brzinu, razumevanje. Šta reći, ovo je jedan odličan zakon zahvaljujući brzini i pameti ovih divnih ljudi koji trenutno sede ovde, za razliku od nekih kojih više nema. Mi ćemo imati samo boljitak, nema više gradonosnih oblaka i nema više štete nastale zahvaljujući nedoslednosti. Samo nešto bih još rekla, kako to da odjednom dođe u ingerenciju MUP-a sve ono što bi trebalo da bude u Hidrometerološkom zavodu. Evo, mi smo to vratili i očekujemo boljitak. Zahvaljujem. Reč ima dr Vlado Babić. Izvolite. Cenjeni predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, cenjene koleginice i kolege, ja bih postavio pitanje po kom principu i kako funkcioniše i po kom metodu se zasniva odbrana od grada? Odbrana od grada se zasniva na metodi koristi i konkurencije i to unošenjem hemijske reagense srebra i adida, ide određen broj oblaka čijim sagorevanjem nestaju veštačka jezgra restalizacije, pri čemu se tada dobijaju zrna koji su oblika manjega od 2,15 puta. Ako se oblaku čije je zrno tada prečnika jedan santimetar na tlo pada kiša, ako je oblaku zrno prečnika dva santimetra, tada može da padne i kiša i sugradica ili grad. Svaki gradonosni oblak ima svoje faze. Kada je idealno i moguće veštačkim uticajem, odnosno unosom reagensa sprečiti i suzbiti padanje grada na tlo, zbog čega je bitno jednostavno i solidarno urediti odbranu, pošto delovanje iznad određenog područja po pravilo nije moguće zaštiti baš to područje već se štiti komšijsko područje na kojem će uskoro naići oblak,a o tome ću kasnije govoriti vezano za opštinu Sombor. Zakon o protivgradnoj zaštiti je ukinut 1992. godine i to na predlog Vlade Radovana Božovića, uz jedno obrazloženje da je anakton i da ga treba doneti u savremenijem obliku.

Što se tiče Zakona o odbrani od grada, znamo da osiguravajuća kuća uplaćuje deset posto, ali postoji više modusa da se sredstava povećavaju, a da se budžet na taj način rastereti. Jedno je već pomenuto zakonodavstvo, Zakon o podsticaju u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugo je u svakom slučaju da se u svakoj opštini od parcela, odnosno od zemlje koja se uzima u zakup izdvoji samo jedan evro. U Somborskoj opštini postoji sto hiljada hektara. Znači, to je sto hiljada evra, za to se mogu uzeti rakete i da se spasi imovina. Što se tiče budžeta.

Rekao bih par reči o svom gradu Somboru iz koga dolazim. Grad Sombor se prostire na 17 katastarskih naselja ukupne površine 117 hiljada 722 hektara. Od ukupne površine teritorije grada Sombora, 91% ili 156 hektara, čime poljoprivredno zemljište predstavlja značajan potencijal za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje čime spada u red katastarskih opština sa najvećim teritorijalnim, u aktuelnoj pokrajini Vojvodine. Zbog velike površine pod poljoprivrednim zemljištem i nestabilnim vremenskih prilikama, pogotovo čestih gradonosnih kiša, velika je potreba za angažovanjem protivgradne odbrane.

Radarski centar u Bajši je dva puta tokom juna meseca vršio, ispaljivao svoje rakete, a za potrebe grada Sombora aktivne su trenutno 22 protivgradne stanice sa 44 angažovnih strelaca sa po meni nedovoljnim brojem raketa, oko 12 po stanici za zaštitu od useva. Ugovor sa protivgradnim strelcima, po informacijama iz radarskih centra Bajša, su potpisani u periodu od 15. maja do 15. oktobra.

Pojava grada zabeležena je 9. juna u reonu naselje Nenadić-Bezdan, pri čemu je oblak koji je tada došao bio debljine 16 km. i dužine 12 km. Nakon ispaljenih raketa on je podeljen na tri dela tako da nije izazvana veća materijalna šteta. Zbog povećanja efikasnosti motivacije strelaca grad Sombor je učestvovao u opremanju protivgradnih stanica i strelaca sa opremom, znači, kupljeni su raketni lanseri, baterije za motorole itd. Nabavkom dodatnih protivgradnih raketa i pogotovo u dodatnom finansiranju zarada strelaca angažovanih po ugovoru, rekli smo da je 2400 dinara po strelcu koji su dobijali u celom regionu Srbije, a sezona 2014. godine, za sufinansiranja angažovanje protivgradnih strelaca grad Sombor je obezbedio tri miliona dinara, što se prema nacrtu Zakona odbrane od grada, član 9. i 15. kojim se predviđa da organi i jedinice lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti u oblasti odbrane od grada za područje lokalne samouprave finansiraju angažovane protivgradne strelce i odnosi u budžetu grada Sombora za 2015. godinu na poziciji budžeta koji glasi protivgradna zaštita, obezbeđena su sredstva od 3,5 miliona dinara, predviđenih za angažovanje protivgradnih strelaca. Ovo može biti veliki podsticaj i za ostale lokalne samouprave da isto to urade. Javnim nabavkama od strane grada Sombora 2014. godine, nabavljeno je 50 protivgradnih raketa koje su isporučene protivgradnim stanicama i još 50 koje su na lageru u „Trajalhem“ Kruševac, koje su se pokazale kao najefikasnije, a od koga su kupljene i spremne su za isporuku za 2015. godinu, planom javnih nabavki Odeljenje za poljopirivredu i ruralni razvoj u svom finansijskom planu predvideo je još tri miliona dinara za nabavku oko 100 protivgradnih raketa. Ja bih samo još rekao jednu rečenicu, predloženim zakonskim rešenjem protivgradna zaštita, vraća se u okvire struke, znači u RHMZ koji jedino ima odgovarajući stručni kadar, i jedinstveno svetsko rešenje bi bilo u okivru MUP-a, ali nadzor nad odbranom od grada imalo bi Ministarstvo poljoprivrede, što je i logično, pošto je i sistem odbrane od grada projektovan i izgrađen za zaštitu poljoprivrednih useva i plodova. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Babić. Pošto gospođa Todorović nije u sali, gospođa Papuga, Aleksandar Senić nije tu. Gospodine Martinoviću da li ćete da govorite? (Ne.) Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.) -+Hvala. Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. i 3. tačke dnevnog reda. Zahvaljujem. Nastavak sutra u 10,00 časova.